prvi prijavljeni je poštovani zastupnik Boris Lalovac.

Evo danas smo u raspravi o proračunu zapravo dotakli više tema. Ja ću zapravo probat se fokusirat na, na, na dvije, a jedno je zapravo sustav zdravstva i probat malo retrospektivu napraviti da tu zapravo nema previše razlika kontrola troškova u sustavu zdravstva između HDZ-a i SDP-a nego postoji između ministara financija i ministara zdravstva. Ja moram otvorit tu jednu temu danas jel, a to je izlazak HZZO iz riznice koji se dogodio u mandatu SDP-ove vlade gdje sam ja kao ministar bio protiv toga, čak javno, nije mi baš bilo ni ugodno bit u vladi gdje sam protiv nečega jel i to javno tada kažem da sam rekao da neće to dovesti do ušteda, da to neće dovest do ušteda, gdje su s druge strane svi ministri govorili kad se to napravi evo da će biti uštede jel. Ja bi sad volio da sve ovi koji o tome govore da danas kada je HZZO izlazio iz riznice da kažu gdje su te uštede jel, da kažu gdje su te uštede bile jel ono da ne ispadne danas da branim ministra Marića, ali jesam na njegovoj strani u tom pogledu. Zato što je ministar prije 3 mjeseca čini mi se kada je bio u prvom rebalansu, kada je plaćao dugove, rekao nećemo se više vidjeti ove godine, čini mi se da je tako bilo, jel. Događa nam se 3-4 mjeseca poslije da ovdje ponovo ministar mora braniti povećanje rashodovne strane rebalansa, isključivo na zdravstvu jel, da nema nikoga iz druge strane da je on ovdje danas rafalno da ga se napada oko rashoda jel, a nema onih koji su govorili da će te rashode držati pod kontrolom kad izađe sustav… [[Govornik se ne razumije]] da će to sve biti itd., itd. i zapravo se danas postavlja … [[Govornik se ne razumije]] da je danas ono što je zapravo ministar rekao prije 3-4 mjeseca jednostavno danas vidimo da Ministarstvo financija nema kontrolu nad troškovima u sustavu zdravstva. I mislim da je kroz ovu samu raspravu i trebalo s obzirom da je situacija, sam je danas ministar rekao 38 milijardi kuna, da se pokazao da taj eksperiment izlaska HZZO-a iz riznice po meni se pokazao danas da nije pokazao neke učinke, trebamo ozbiljno razgovarati i u ime klubova i u ime pojedinačne rasprave jesmo li to da se te kontrole troškova vrate u sustav riznice jel il da se da određeni, određeni rok od godine dana i ukoliko se to ne pokaže da se to vrati jel. Jel ovo što se danas događa na ovoj ovdje raspravi jel dovodimo ministra u neugodnu situaciju da mora nešto branit, a ne zna još uvijek jel ono što mu oni daju iz zdravstva tolko, on to vjeruje tim brojevima. Tako da i o tome možda moramo otvoriti ta određena pitanja, znam da sad neću bit, bit omiljen na strani onih koji brane sustav zdravstva, al ovdje moram bit u obranu ministra financija jel, jel znam da on ovdje brani rebalans, on ovdje brani proračun i on ovdje zapravo odgovara za određene troškove i nema nikog drugog jel. I radi, ne samo radi kolegijalnosti nego i zdravog razuma mislim da bi bilo dobro da mi možda u slijedećim nekakvim raspravama otvorimo i to pitanje da ukoliko se taj sustav zdravstva koji je sad već 38 milijardi kuna ipak vrati u sustav riznice i na takav način se dobije barem određena kontrola određene rashodovne strane proračuna i da se zapravo u tom nekakvom dijelu u narednom periodu taj eksperiment koji je pokazao se zapravo da, da, da, da nažalost nije uspio jel su bile razno razne prezentacije kako će to uspjeti, kako će to bit super, kako će to bit krasno, kako će sve to biti, jednostavno sad se pokazuje da mi uopće nemamo kontrolu jel, jel sad ovdje govorimo o dodatnih 6 milijardi u roku nekoliko mjeseci. Prvo je bilo ono HZZO-u, pa transfer ovome, transfer ovome, danas ministru… [[Govornik se ne razumije]] , pa to su milijarde jel, to su silne milijarde u nekoliko mjeseci jel i ne znamo i to je ono što je rekao ministar, to još nije sve jel, to još nije sve, vjerojatno još tu nekoliko 3-4 milijarde kuna koje su zapravo dospjelih dugova itd. jel. Mislim da s obzirom da ulazimo u euro jel i da je Europski tečajni mehanizam, ja sam vam rekao osobno to podržavam jel mislim da je to dobro za hrvatsku ekonomiju i za hrvatsko gospodarstvo ovaj iz više razloga. Mislim da je dobro da u tom nekom dijelu kontrole rashodovne strane proračuna vjerojatno vidjet ćete da slijedeća godina će isto bit izazovna ovaj da, da, da se i … [[Govornik se ne razumije]] ti rashodi drže pod kontrolom da bi mogao biti i vraćanje HZZO-a u riznicu ukoliko se pokaže da se, da se ovaj, da to ipak ovako dramatično to skače iz mjeseca u mjesec jel.

Kolega Lalovac, meni je vrlo simpatično bilo kad ste vi pokazali razumijevanje za ministra financija jer jedno je pripadanje određenim politikama i svemu ostalom, ali drugo je, vi jako dobro znate šta znači obuč cipele ministra financija i krivi ste za sve, a zapravo branite neke stvari koje su vrlo teško obranjive i zato na proračunu je uobičajeno da budu i predstavnici svih drugih resora iz jednostavnog razloga da čuju neke stvari. Mi ovdje glavninu naših rasprava vodimo o zdravstvu i glavna rasprava je o problemu u zdravstvu.

I ono što ste naglasili, a valja to još jedanput naglasit ministar Marić, on ne zna zaista kolika je dubioza vezana uz zdravstvo, da li slijedećih 5 milijardi ili 10 milijardi [[Upadica: Vrijeme]] ali ono što zna, zna da slijede. Da, zato sam i rekao ono kao što je ministar rekao nećemo se vidjeti do kraja godine, eto nas ponovno tu za 3 mjeseca i zapravo govorimo o ogromnim iznosima u sustavu zdravstva i svi smo mi svjesni da je covid i da je zdravlje ljudi svakako potrebno i da su to prioriteti, međutim kažem vam ova spirala koja se sada dogodila u sustavu zdravstvu da mi ovdje i u raspravi znamo kolko je i ako ministar financija ne zna kolko je zapravo, kolke su to dubioze u zdravstvu nego mora dobiti nekakav izlist ovaj od kolega itd. da onda to zapravo ne ulijeva nekakvo povjerenje ni prema nekim vanjskim institucijama, a kažem ulazimo u euro, da držimo cjelokupne rashode pod kontrole i mislim da je sada vrijeme da o tome i ovdje u ovoj raspravi u saboru otvoreno znači nikoga ne kriveći jel, znači ne krivim ministra zdravstva za to što je, ne krivim jednostavno, ne, nego jednostavno da se zbog ozbiljnosti situacije i ozbiljnosti kontrole da se to vrati pod nadzor ministra financija. Pa evo kolega Lalovac, drago mi je da ste kritični na neki način prema periodu i koji ste kad ste i vi bili jel na vlasti i uopće prema tom konceptu da se zdravstvo i zdravstveni sustav gleda kao trošak i da se pacijent gleda kao trošak i da se zdravstveni sustav gleda kao problematičan jer generira gubitke, a tako je formatiran da generira gubitke jer on nije niti predviđen kao sustav koji bi trebao biti profitabilan i on to ne smije postat nikad. U tom trenutku kad postane profitabilan mi više nećemo imati za sve zdravstvenu zaštitu. I zato vam postavljam pitanje, kako biste riješili znači situaciju u kojoj se veledrogerije postavljaju u poziciju ucjenjivača u trenutku kada je najteže i kada imamo najveću pandemiju od Prvog svjetskog rata i prijete ne isporukom lijekova trebamo li mi zapravo obratiti pažnju [[Upadica: Vrijeme]] na dug i visinu duga ili na restrukturiranje i drugi način nabavke lijekom? Hvala lijepa. Slažem se s vama, pogotovo zdravstveni sustav i neće i nikad neće i ne smije bit profitabilan, on nije profitni centar jel. Međutim, ono što je bitno da je ministar ovdje što je rekao da danas zdravstveni sustav troši 38 milijardi. Znate koliko prikupi? 23 milijarde. Sad vas pitam, znači ne govorimo o profitabilnom, znači govorimo da zatvori rupu u zdravstvenom sustavu. I tako da oni pritisci koji idu na smanjenje PDV-a, da se smanji PDV za određene artikle jednostavno ministru ne daju tolko mogućnosti jel mora da bi branio zdravstveni sustav mora ga ostaviti jel pogledajte 56 milijardi, on tu razliku jel dio PDV-a mora ić za mirovine jel je tamo rupa 20 milijardi, ali sad se već u zdravstvenom sustavu ta rupa proširila jel.

Poštovani kolega Lalovac, svi se sjećamo kazališne predstave na Odboru za zdravstvo kada je ministar Marić ministru Berošu onako vrlo kategorički rekao da neće više krpat njegove rupe u zdravstvu i da je vrijeme za reforme, a ministar Beroš je tvrdio da je reforma već na stolu premijera Andreja Plenković, a danas tvrdite vi da u ovom prijedlogu proračuna novog nije dakle planirano rashoda onoliko koliko bi trebalo i možemo očekivat vrlo brzo prvi rebalans već zbog samog zdravstva. E sad vi kažete da nije za to odgovoran ministar Marić, nego ako branite ministra Marića, da li to znači da je odgovoran ministar Beroš jer ministar Marić vrlo svjesno planira nedovoljnu razinu rashoda koja neće pokriti sve potrebe u zdravstvu, a s druge strane znamo svi da se reforma zdravstva ne može u godinu dana provesti u toj brzini da nije potrebno te rashode planirat na razini današnjih rashoda za zdravstvo. Objasnite mi čija je onda odgovornost, ministra Beroša ili ministra Marića, jedan mora bit odgovoran. Ja sam danas to i rekao zapravo odgovornost ministra Beroša jel dok HZZO nije pod ingerencijom odnosno dok nije u sustavu riznice, a on nije u sustavu riznice jel znate da je vanproračunski fond i da ministar zapravo dobije onaj dio novaca kolko mu zapravo traže, on zapravo, želje su neograničene jel.

O tome govorim jel da jednostavno budući da je došlo sad vrijeme već sazrjelo da vidimo da sustav zdravstva ipak ne može upravljati cjelokupnim sustavom da se taj dio vrati pod kontrolu ministra financija.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Evo, ja sam i kroz dva odbora slušala kolege o tome što se događa sa porezom na dobit, što se događa sa PDV-om, pa ja bi se samo malo vratila u razdoblje kada smo donosili određene zakonske promjene, a tiču se izvršenja u ovoj godini. Naime, izmjene sustava porezan na dobit znamo da smo od 1. siječnja 2021. Izmijenili stopu, poreznu stopu sa 12 na 10% za poduzetnike koji imaju promete do 7,5 milijuna kuna, dakle odatle treba povući paralelu da su onda akontacije za porez na dohodak manje u ovom razdoblju 2021. i da je onda i polugodišnje izvršenje, a i ovo sada reflektiranje na ovaj rebalans da je, posljedično su manji prihodi.

Prema tome, želim ukazati na to da je itekako važno i da vrlo često zaboravljamo kada govorimo o ovom rebalansu na ono što smo napravili i koje smo odluke donijeli sa krajem prošle godine, a reflektiraju se na proračun i to je nešto što onda ima posljedice i u polugodišnjem izvršenju, a i u ovom rebalansu o kojemu sad govorimo. Kada govorimo o samom zdravstvu onda ja sam u, u ime kluba rekla koliko je, da je to povećanje od početka godine preko 6,4 milijarde kuna. Sjetimo se da je u prvom polugodištu to bilo 1,6 milijardi za HZZO odnosno 2,7 za HZZO, a 1,6 je bilo za podmirenje, izdvajanje za lijekove i pomoćni sanitetski materijal. Dakle, tu je već bila tendencija ogromna i tada se razmišljalo da je, da je zapravo cijeli obuhvat bio, bio sagledan do kraja. Ono što sada vidimo da je dodatno kako je to lijepo i prikazano u analitici da je uz transfer HZZO-u od 700 milijuna kuna povećano i preko 736 milijuna kuna za sanacije dugova bolnica. Dakle, još uvijek ne znamo, to je dodatnih milijardu 9i 300-400 plus za prekovremeni rad u zdravstvu. Ono što još moramo reći da je u ovom periodu itekako značajno, a to su ove potpore za očuvanje radnih mjesta. Kada govorimo o izvršenju isto tako doprinosa za, iz plaća onda moramo reći da tu imamo činjenicu da su plaće, neke plaće znatno manje i da sigurno onda ti doprinosi koji su očekivani u ovoj realizaciji su itekako manji s obzirom da su potpore kao što znate 4.000 kuna po zaposleniku, dakle bilo je sigurno manjih plaća u odnosu na one kakve su one bile u prethodnom razdoblju. Ma evo, hvala vam na vašem izlaganju jer ste mi dali nekakav uvod da postavim i pitanje i da ustvrdim ono što se ovdje često u ovom saboru ponavlja i to treba demaskirati da mi imamo previsoke poreze. Znači naši porezi su stvarno u prosjeku Europe, mi nemamo previsoke poreze. Mi stvarno imamo prenizak porez na kapital, a PDV je previsok zato šta pogađa sve. To je regresivni porez, znači udara na običnog čovjeka, ali dakle i ove porezne reforme koje ste spominjali uglavnom idu i u pravilu idu na rasterećivanje onih najbogatijih. Znači spomenuli ste i smanjivanje stope poreza na dobit koja je jedna od najnižih u Europi i smanjivanje stope poreza na dohodak i to one za naj, znači najbogatije, one koji imaju preko 30.000 kuna bruto se najviše smanjio porez na dohodak, a za one s najmanjim plaćama se gotovo ništa nije osjetilo na tim plaćama, par sto kuna su ljudi dobili. Tako je, ima u analitici Eurostata se može pogledati koliko je, koliko je porezno opterećenje u drugim državama. Dakle, kad pogledamo Njemačku i oni su negdje ukupno 37 do 40% je opterećenje, prema tome nismo ni mi pretjerano u odnosu na, na njih. S tim da kada govorite o tome da se najbogatiji rasterećuju, pa ovi do 7,5 milijuna kuna, ako su to najbogatiji to su zaista mali poduzetnici i mislim da je njima značajno bilo spuštanje poreza na dobit sa 12 na 10%

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre, kolegice i kolege. Pa evo, ove izmjene i dopune proračuna, državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika predviđaju u ovoj godini realni rast BDP-a od 9% Glavni pokretač rasta u ovoj godini je izvoz roba i usluga, a snažni doprinos rastu doći će i od osobne potrošnje. Hrvatska ima veliki izvoz usluga kojim dominira upravo turizam i to sa 70% Hrvatska spada time među države EU koja najviše ovisi o turizmu i time je turizam jedno od najvažnijih gospodarskih grana. Pandemija je također pokazala ranjivost turističkog sektora i potrebu jačanja njegove otpornosti i razvijanja održivijih oblika turizma, a u ovoj godini pokazali smo isto tako da nam je uspjeh bio iznad očekivanih. Od početka godine ostvarili smo 13,1 milijun dolazaka i 82,3 milijuna noćenja, što je 74% više dolazaka i 54% i 54% više noćenja nego u istom razdoblju prošle godine. Ako uspoređujemo sa rekordnom 2019.g. postoje čak neki parametri po kojima smo bili i bolji nego te rekordne 2019., pa tako vrijednosti fiskaliziranih računa u turističkim djelatnostima imamo čak u kolovozu 21% viši, također i u rujnu je viši i tako redom, što znači da smo pogodili sa balansiranim mjerama. Međutim, ono što me žalosti s obzirom što je turizam učinio i za ovaj BDP i proračun da vidim da je Ministarstvo turizma i športa tu ima smanjen iznos odnosno 500.000 kuna manje nego što je to bilo prvotnim predviđeno. Pa evo moj apel da kad je ovu godinu ovako da drugu godinu se baš ne zaboravi turizam, ako se neće davati više sredstava onda da se potiče razvoj raznovrsnog održivog turizma. Kao što sam rekla snažni doprinos porastu BDP-a daje i povećana osobna potrošnja. Tu je sa čak 17 milijardi kuna vlada stala iza radnika i poduzetnika što direktnim što vanrednim mjerama i time je spasila 700.000 radnih mjesta, što je u biti gotovo svako drugo radno mjesto i stabilizirala poslovanje 120.000 poslodavaca. Tako da sada možemo reći da za 51.000 imamo više zaposlenih nego lani i ta brojka je dosegla milijun i 600 zaposlenih, naravno najviše, najveći broj bio je u kolovozu.

Onda imamo one manje programe o kojima je već bilo riječ poput programa „Zaželi“ koji je zaposlio 14.000 žena i time pružila pomoć u kući za 79.000 starijih osoba. I na tim stavkama vidimo povećanje, tako da očekujemo i ove potpore za očuvanje radnih mjesta da će donijeti ponovno povećanje osobne potrošnje, kao i mirovine i mirovinski sustav u koji se dodatno ulaže 806 milijuna, za ove potpore 608 milijuna i rashodi za zaposlene također rastu za 929 milijuna s obzirom na zakonske obveze.

Kao što je kolegica Perić već navela ne stoga što se povećava bilo koji porez, dapače što ova što prethodna vlada u 5 krugova je smanjila porez građanima i gospodarstvu, te ih rasteretila za 10 milijardi kuna. Od ovog ljeta pomoć imaju i 150.000 mladih koji je također dobilo povrat uplaćenog poreza na dohodak u vrijednosti od oko 700 milijuna kuna i to je rezultat mjere oslobođenja od poreza na dohodak zaposlenih mladih. Da rezimiram za kraj, unatoč svim izazovima sa kojima se suočavamo i burnim vremenima kroz koje prolazimo vlada je pokazala da čvrsto stoji i da naši građani ne moraju biti zabrinuti unatoč i gospodarske krize i pandemije Covid-19 koja je zahvatila čitav svijet Poštovana kolegice, govorili ste čak je lijepo zapravo čuti malo i prijekorno što se ne vodi dovoljno računa o turizmu, a ja bi se sad tu ovaj nadovezala na vas vezano uz zdravstveni turizam.

Pa evo, ja bi još jednom ponovila i voljela bi da turizam bude onaj koji će s obzirom na svoj doprinos rastu BDP-a dobiti nešto više, pa tako i razvoj zdravstvenog turizma, al šta se tiče samog zdravstva tu znamo da je dodatna sredstva za sanaciju ustanova iznosi 735,9 milijuna kuna, dodatna sredstva za isplatu razlike uvećanja plaća za prekovremeni rad osigurano je 64,1 milijun kuna, povećan je transfer HZZO u iznosu od 700 milijuna kuna i tako redom. Tako da zdravstvo je dobilo i trebalo je dobiti najviše, ali evo apel još jedanput s ove govornice za pomoć turizmu.

Hvala vam lijepo uvaženi potpredsjedniče, poštovani potpredsjedniče vlade, uvaženi ministre, kolegice i kolege. Evo, nešto manje od godinu dana da smo donijeli proračun za 2021.g., mi danas raspravljamo drugi puta o rebalansu tog istog dokumenta. Sjećamo se tog vremena i atmosfere u kojem se donio proračun, sjetimo se što je bilo tada. Znači imali smo nekih 300-tinjak amandmana, oporbu koja je na Markovom trgu skupila sve krajnje lijevo, krajnje desno, sve što god se moglo okupiti jer da nisu usvojeni njihovi amandmani i da iako ih je nekoliko usvojeno i da oni ne žele sudjelovati u donošenju tog dokumenta. I onda su na kraju prije glasovanja poslali gospođu da kaže da ovaj proračun ne nosi budućnost RH i proračun je izglasan tada sa 76 glasova. Danas s godinom odmaka vidimo da budućnost Hrvatske tu je i da možemo i dalje razmišljati o njoj i da su se neki momenti mijenjali kroz godinu, popravljali smo se u 6 mjesecu u odnosu na ono što smo imali u 11. mjesecu prošle godine i to činimo i danas. Zašto? Pa mislim zbog toga što živimo u zaista vremenu u kojem je teško predvidjeti sva moguća događanja. Pandemija nas čini na neki način slabijima u smislu da možemo reći točno što nas može čekati od početka do kraja proračunske godine. Čuli smo ovdje 11.000 stavki. I sad zašto opet danas slušamo kako ovo nije dobro? Zato jer su sve brojke pozitivne, kad slušamo od strane naših kolega iz oporbe. Gotovo da nema brojke koja je negativna. I kako odgovoriti na to? Nije dobro jer eto troši se. Ono što je zadatak vlade prihod, to se dogodilo ako ste dobro slušali, tu vlada nema nikakvih ovaj utjecaja, a rashodi se nisu dogodili na njih vlada jednostavno pustila nek se događaju. A nije tako, kao što ni turistička sezona nije bila takva zato što neki govore da se desila sama od sebe jer su svi drugi bili loši, nije tako. Tako da danas ipak možemo ocijeniti u odnosu na proteklih godinu dana gdje je tko s kojih pozicija gledao. Evo zahvaljujem se i kolegi Lalovcu koji je to dosta realno pogledao, sa svoje strane bivšeg ministra i to je opet jedan drugačiji kut od mnogih drugih koji možda nisu imali priliku složiti možda ni lokalni proračun. I danas gledamo što će se desiti za nekoliko dana, opće ćemo imati istu, sličnu ili situaciju. I slušat ćemo one koji dnevno ovdje temu, slobodni govor i kažu ne trebaju nama avioni, ne trebaju nam, ovi su koji imaju dobri. Mi kažemo hoćemo nove, hoćemo bolje to nešto košta i za to planiraš sredstva. Učiteljima i profesorima treba dati veće plaće, kada dodate milijardu gotovo milijardu znači 928 miliona kuna za te plaće, oni kažu mi ćemo biti protiv tog dokumenta koji to osigurava jer smo mi za njih, mi smo za njihovo dobro. Isto tako i za umirovljenike 673 miliona. Međutim, ovo se danas događa u sustavu zdravstvenom gdje imamo dnevno priče o tome koliko je zaraženih, koliko je nažalost ljudi na respiratoru, koliko je umrlih i bježimo od toga i bilo koje odgovornosti osim vlade koja mora stati iza toga, iza građana, iza zdravlja. To košta, čuli smo 40 milijardi. Pa sam pitao danas ministra, što bi bilo da nemamo tih 40 milijardi sa svim ovim drugim stvarima koje imamo i povećanjem plaća i svih drugih davanja, indeksacija mirovina, socijalna prava itd. Vjerojatno bi raspravljali u drugom smjeru, o nekom suficitu, o nekoj sposobnosti vlade. Pogledajmo taj pin koji se danas vrti. Je li ministar uspješan ili neuspješan? Ako si projecirao rast 5,2 a dobiješ 9, ništa nije do vlade kažu, sve je do oporbe. Bio je jedan zastupnik koji je rekao kad vidi ovu situaciju potresi, epidemija da je najbolje stavit prst u uho, sjest ispod stabla i promatrat što radi vlada i premijer. To je to, staneš i odgovoran si, želiš doprinositi, brineš se o građanima i osiguravaš da svaka faktura bude plaćena, svi rade s državom i žele raditi s državom. Jer država plati sve. Replika poštovani zastupnik Zvane Brumnić. Poštovani kolega Borić, pa upravo to je vlada napravila. Sjela ispod bukve, sjedila i čekala i gledala što će se dogoditi. Vezano za potres nije napravljeno ništa u godinu i pol dana. 90 miliona kuna je potrošeno, a što se tiče europskih sredstava koje ste mogli povući vezano za potres, nije povučeno što sam ja našao nutra u proračunu preko 300 miliona. Što se tiče zdravstva, moram priznati teško da možete reći da ste nešto radili osim sjedili i čekali što će se dogoditi.

Sjećam se vlada i stručnjaka koji su nam govorili kada smo 12 kvartala padali u BDP-u pa se počeli malo dizati pa je pad bio nešto manji od onog prethodnog onda su rekli da je i pad tj. može biti rast. I mi smo se tome morali diviti, uz smanjene plaće, uz sve što je bilo. Kad bi tada nekome rekao da je sjedio ispod bukve i ništa nije radio oni bi se naljutili. Gledamo i danas kako su neki koji su tada vodili državu, razgovarali se na drugačiji način nego što se danas razgovara na nekim drugim funkcijama. Sustiglo ih to sa tog vremena. Tako i ova vaša priča. Pa ja mislim ako netko sjedi, onda bi mogao reći za vas to.

Razumijete, to je što ste vi radili. A ova vlada ipak po meni [[Upadica: Vrijeme.]] radi svoj posao i čini ono što može. Slijedeća pojedinačna rasprava, poštovani zastupnik Branko Bačić.

Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani potpredsjedniče vlade, kolegice i kolege zastupnici, ovo je drugi rebalans proračuna u ovoj 2021. godini i ono što možemo konstatirati da se on provodi u godini u kojoj Hrvatska prolazi do sada nezabilježenu krizu, prije svega zdravstvenu, a koja onda za sobom posljedice vuče i gospodarsku krizu, a to sve zajedno kao posljedicu jasno ima izostanak sredstava prije svega u državnom proračunu. Čuli smo već u nekoliko navrata i danas je ministar rekao da je kriza, Covid kriza svoju refleksiju u proračunu imala na način da je kroz vrijeme od 21 mjesec otprilike negdje u 40 milijardi kuna izostanak proračunskih sredstava ili temeljem smanjenih prihoda ili s druge strane povećanih rashoda za brojne potpore koje su upućene gospodarstvu za očuvanje radnih mjesta likvidnosti poduzetnika i uopće poslovnih aktivnosti hrvatskih gospodarstvenika sa negdje oko 18 milijardi kuna koja su bila proslijeđena za očuvanje radnih mjesta 700.000 radnika. To je bila dobra mjera jer smo zahvaljujući toj mjeri praktično u prvoj godini nakon strmoglavog pada BDP-a od 8,4 prema ovom rebalansu proračuna očekujemo rast BDP-a negdje na razini oko 9% kako je to ovim, ovim proračunom, ovim rebalansom predviđeno. A još ono što je za pohvaliti to je činjenica da je za iduću godinu planiran rast BDP-a od 4,5% Ako nam je za onu krizu koja je bila 12, 13 godina trebalo 8 godina da bi se vratili na predkrizno razdoblje ovakvim mjerama vlade, ovakvim postupanjem u jednoj drugačijoj krizi, ali u svakom slučaju ne manje zahtjevnoj i izazovnijoj mi ćemo se praktično vratiti u godinu dana. Međutim, ono što treba reći dakle ovim planiranim rastom BDP-a dolazi do značajnog povećanja prihoda u proračunu RH, ali ono što nije dobro to je činjenica da, da nam rastu i rashodi. Maloprije je kolega Lalovac govorio o rastu rashoda troškova na pozicijama zdravstva gdje će se kako je to planirano u proračunu za zdravstvo izdvojiti negdje oko 11 milijardi kuna i onda se postavlja pitanje gdje smo to i maloprije čuli, tko je za to odgovoran, tko je kriv zbog toga što moramo u rebalansu proračuna dosegnuti rekordna izdvajanja pored onih izdvajanja iz zavoda koja su na godišnjoj razini oko 24 milijarde i još dodatnih 11 milijardi iz državnog proračuna i ostale 3 milijarde otprilike koje idu po posebnim propisima. I onda se postavlja pitanje tko je za to odgovoran.

I kad god ministar zdravstva dolazi ovdje u Hrvatski sabor, neovisno opet, neovisno iz koje političke opcije dolaze govore nam kako prema podacima Eurostata se na razini EU za zdravstvo izdvaja puno, puno više nego što se izdvaja za Hrvatsku.

U tom predkriznom razdoblju se izdvajalo primjerice u Sloveniji 1.200 EUR-a po glavi stanovnika.

Prema tome, u godini kada zdravstvo traži više zbog toga što su ogromni troškovi u borbi protiv Covida nalazim opravdanje za ovakvu, ovakve pozicije što ne znači da zdravstvo ne treba ići u reformu.

Kolega Bačiću vidimo da su energenti poskupili, a kako energenti poskupljuju tako vidimo da recesijsko vrijeme nekako ko da se približaje.

Energetika je sad preskupa, vlada je najavila prije 3 godine da će kupiti INU, ja u proračunu ne vidim, ni rebalansu ni ovdje. Mene zanima izjava državne odvjetnice koja je rekla da što se tiče presude Ivi Sanaderu oko kriminalnog ugovora imamo presudu sa Vrhovnog suda, da li će vlada nešto poduzeti po pitanju raskidanja ugovora između Vlade RH i MOL-a. Kolega Bulj, oko statusa INE i postotka u vlasništvu RH i MOL-a vodi se arbitraža i ja mislim da RH prije svega glavna državna odvjetnica odnosno državno odvjetništvo ukoliko u presudi, pravomoćnoj presudi Vrhovnog suda ima imalo mogućnost da se poboljša status Hrvatske u tom arbitraži i inače u odnosu na MOL, MOL-u ja mislim da državno, da državno odvjetništvo kao neovisno pravosudno tijelu u Hrvatskoj treba donijeti odluku, stati iza te odluke i pokrenuti postupak ne bi li iz te pravomoćne presude Vrhovnog suda RH kao jedan od najvećih odnosno drugi suvlasnik po veličini u MOL-u imala i statusne i svake druge koristi. Povreda Poslovnika, Članak 238., a upravo državna odvjetnica kaže se čeka vlada i odluka vlade temeljem presude jer je bila arbitraža ali tada nismo imali pravomoćnu presudu. Sad imamo pravomoćnu presudu i Sanader je dobio znači između, koji je potpisao sa Hernadiem. Znači mi imamo sad temelj da je kriminalnim ugovorom INA dana u ruke Mađarima.

Slijedeća replika Maja Grba Bujević. Poštovani potpredsjedniče, potpredsjedniče Vlade, kolega Bačić, kad pogledamo ovaj rebalans proračuna, a u prošlom rebalansu je za prekovremene sate u zdravstvo, zdravstvu određeno 200 miliona kuna, sada je povećano još za 65 milijuna kuna, ja bi željela podsjetiti vas i sve nas ovdje koji sjedimo da je to dug koji vraća hrvatska vlada i našla je za to sredstava, a da taj potječe iz doba vladavine jedne druge vlade.

Zahvaljujem kolegice Grba Bujević, ja sam to i rekao u svom uvodu da želimo mi u Hrvatskoj najvišu moguću usluga u zdravstvu i da zdravstvo košta. Prema onome što, vi to bolje znate nego ja i u drugim državama se godišnje na pozicijama zdravstva s obzirom na nove tehnologije, nove lijekove, novi način liječenja rastu troškovi 10-tak posto godišnje. No, ono što s druge strane treba napraviti, treba učiniti sve za to što Hrvat izdvaja, vidite po ovom proračunu oko 1.300 EUR-a godišnje za sve, za zdravstvo mora dobiti najbolju uslugu. A ovo što ste vi rekli, slažem se, neovisno o tome koja je vlada napravila, ljudima koji su imali prekovremene sate to treba isplatiti i za to treba naći sredstva u proračunu.

Predsjedavatelju, kolegice zastupnice i zastupnici, znate li da sveukupno 17 ministara plus premijer imaju svega 16 godina radnog staža izvan državnog aparata. Dakle, podaci o radnom stažu premijera i njegovih ministara vide se iz životopisa koji su objavljeni na službenim web stranicama vlade. Dakle, znamo da je ovdje prisutan ministar Zdravko Marić radio u Agrokoru, osim njega je Darko Horvat 4 godine proveo kao član uprave jednog trgovačkog društva i Aladrović je radio u jednoj osiguravajućoj kući. Mimo toga manje-više, nitko ništa. U životopis Josipa Borića i Branka Bačića koji su govorili i prije mene strah me i zaviriti. I ne bi uopće ulazila u ovakav ton i način rasprave da se Josip Borić nije na jedan stvarno bezvezan način osvrnuo na podnesene amandmane iz oporbe koje su vladajući redom odbili pa smo onda iz protesta napustili sabornicu. A još gore s čime ste me doista iznervirali je ona vaše posprdno obraćanje hrvatskoj javnosti u kojem kažete, pa eto troši se. Pa da troši se, proračun se troši ali s druge strane taj proračun netko i puni. A taj netko tko proračun puni sasvim sigurno niste vi s vašim radom u realnom sektoru, niti taj proračun punite sa vašim odricanjima i stezanjem remena u ovim teškim i bremenitim vremenima. Dakle, i mi oporbeni zastupnici, a i hrvatski građani imaju pravo postavljati pitanja kako i na što se njihov novac troši. Sredstava je očito puno, no učinaka je malo, a kontrola zapravo uopće ne postoji. I tu se pokazuje da mi kao država nismo dorasli zadacima i izazovima koji su pred nama. To je pogotovo pokazao onaj dio rasprave koji je bio posvećen stanju u zdravstvu kao jednom od najvećih gubitaša. Ako želimo postati racionalna, dobro uređena država koja s novcem poreznih obveznika odgovorno upravlja i koristi ih na jedan produktivan način onda moramo uspostaviti jedan sustav kontrole o kojem sam često govorila u okviru antikorupcijskih mjera i programa. I doista bi voljela vidjeti da barem u onom broju slučajeva koliko se često riječ digitalizacija koristi u strateškim nacionalnim dokumentima, počevši od Nacionalne razvojne strategije, pa Nacionalnog plana oporavka i otpornosti i niza drugih, dakle u tom broju primjera koliko ste vi u HDZ-ovim osmišljenim, a praznim strategijama koristili riječ digitalizacija, pa napravite tu digitalizaciju na način da javne proračune učinite dostupnima u jedno, jednom javno pretraživom formatu na način da su u njemu prikazani podaci o svim uplatama i isplatama. Rashodovna strana našeg proračuna toliko je netransparentna da zapravo nikakve transparentnosti u njoj nema. Pa ne samo zbog ove rashodovne strane da se vidi na što novac odlazi, gdje zapravo curi i imali li svrha od tih utrošaka, nego da se vidi i kako država uprihoduje. Pa vas kolega Bulj ne bi trebao pitati za to što se dogodilo sa presudom, pravomoćnom presudom protiv Ive Sanadera mogli bismo vidjeti jesu li odnosno kada su i hoće li ikada biti naplaćeni oni silni milijuni eura koji su bili plod koruptivnog djelovanja i brojni drugi. Možda bismo tada kada biste uveli kunu u fiskalnu transparentnost mogli vidjeti kako i zašto je došlo do toga da primjerice HBOR ima otprilike 3 milijarde ne naplaćenih kreditnih potraživanja odnosno dugovanja iz dodijeljenih kredita i čitav niz drugih. Dakle, to su sredstva poreznih obveznika, to je nešto što je netko uplatio u državni novac, a zapravo se priča svodi na to da su brojni javni proračuni poslužili za to da ih HDZ troši za svoje potrebe po svojoj mjeri i sukladno onim interesima nekakvih političkih struktura koje iza njih stoje. O tome ćemo više govoriti na našoj današnjoj posljednjoj točci dnevnog reda.

Poštovana kolegice Orešković, dobro ste govorili o transparentnosti proračuna i transparentnosti raspolaganja javnim novcem i zapravo niz primjera već imamo u Hrvatskoj, dakle imamo transparentne lokalne proračune mnoge, ali nemamo transparentni državni proračun. Ne vidite li vi ovdje zapravo ironiju ne bi li to trebalo kretati od gore prema dolje, a ne od dolje prema gore. Druga stvar je kada govorite o strategiji koju smo nedavno ovdje raspravljali o sprječavanju korupcije, potrebno je govoriti o jačanju institucija. Naime, iz izvješća u izvješće Europske komisije govori nam se o tome da je DORH kadrovski potkapacitiran, da jednostavno nema infrastrukture za raditi svoj posao, to su financijski izdaci. Govorimo o jačanjima odnosno o marginaliziranju recimo Povjerenstva za sprječavanja sukoba interesa kojem ste vi bili na čelu jednom od saziva, govorimo o marginaliziranju povjerenika za informiranje, dakle to su isto neka mala novčana sredstva koja bi trebala biti uvrštena u proračun, a koja bi [[Upadica: Vrijeme]] vrlo pomogla borbu protiv korupcije. Dvije stvari, prijedlog pune fiskalne transparentnosti na državnoj razini i na razini svih državnih tijela uvrstila sam u prijedlog vlastitog nacrta strategije suzbijanja korupcije kojeg sam predala HS još davne 2019., naravno da takav plan ova vlada nikad namjeru provesti nema. A što se tiče potkapacitiranosti državnih institucija, pa evo ja bi ovaj proračun nazvala disbalans zato što ćemo primjerice vidjeti da jedan državni ured za Hrvate izvan RH ima 55 djelatnika, koji eto žele dobrodošlicu svima koji se požele vratiti, a kompletan USKOK koji ima područje nadležnosti čitave RH ima svega 33 pravosudna djelatnika. Toliko o borbi protiv korupcije, u takvom sustavu borbe protiv korupcije naprosto nema jer je nema tko provoditi, a da ne kažem da su nam traljavi i šuplji i svi zakoni. Kolegice Orešković, nema nama pomoći. Vi i ja smo sudjelovale kao još nekoliko zastupnika nedavno do kasnih večernjih sati jer smo dobili onaj porni termin o jednoj prijedlogu i dopuni jednog zakona koji je bio prijedlog oporbe i nema šanse ako je prijedlog oporbe da prijedlog oporbe prođe u ovom saboru bez obzira što će možda nakon 6 mjeseci ili godinu dana isti takav prijedlog dati vladajući Ima nas koji nešto duže pamtimo i karakteristika saborskih zastupnika je inače selektivno pamćenje, svatko pamti dio koji mu odgovara. Promijenila se vlast, došla je jedna druga vlast i sad je išlo isti ti prijedlozi od saborskog zastupnika koji je tad bio oporbeni, koji je prepisao sve ove prijedloge koji je bio jedan saborski zastupnik prije i što se desilo? Isto su bili odbijeni, kako prije tako i sad. Naime, hvala vam kolegice Mrak-Taritaš što ste opisali dva simptoma hrvatske političke stvarnosti, a prvi je taj da iz redova najveće nam i trenutno vladajuće političke stranke nitko od njihovih saborskih zastupnika vlastitom glavom uopće ne misli, to je bitno, jedino što od njih u tom trenutku želi njihov stranački šef, pa će nama biti gušt promatrati kako će svi oni koji su se protivili prijedlozima oporbe za pola godine ili kad već to dođe na dnevni red sa istom žustrinom s kojom su se nama protivili prijedlog vlastitog šefa identičan takav zdušno i braniti. Ali to pokazuje još jedan veći problem, a to je da takva jedna kartelska koruptivna politička stranka državu doživljava po sistemu država to sam ja u liku i djelu njihovog stranačkog šefa i to je problem države što u 30.g. nemamo izgrađene institucije koje služe svojim građanima nego služe najvećim političkim strankama i stranačkim elitama.

Govoreći o ovom rebalansu proračuna teško je ne govoriti, a u kontekstu da ne spominjemo obnovu Grada Zagreba, dvije županije Zagrebačke i Krapinsko-zagorske nakon potresa, a onda cijelog prostora Banije i Banovine. Mi iz oporbe ukazujemo na činjenicu da obnove nema. Ne zato što smo zlobni, ne zato što smo zločasti, ne zato što evo sad mi hoćemo to ukazati da svega toga nema nego zato ja bih, ja bih voljela i 100 put sam rekla prva ću izać za govornicu i reći ljudi moji krenula je obnova, radi se posao, pomoći ćemo građanima RH, ali vi mi ne pomažete u tome da mogu imat priliku to reći. Ministar Horvat je u par puta s ove govornice nam je rekao dami nemamo poima, da ne znamo čitati zakon, da ne razumijemo da obnova je ali mi to nismo vidjeli i mi to ne znamo i dolazi onda ministar Marić sa svojim brojkama koji pokazuju sve. Brojke koje su u ovom rebalansu proračuna gdje na izmišljen, ja vas pitam čemu služi Fond za obnovu, da bi se netko zaposlio, da bi netko bio kroničar tijeka događaja koje u obnovi nema, dakle u ovom rebalansu se tom fondu uzimaju sredstva i pretače se u sredstva za zdravstvo. Prema tome brojke govore sve. Brojke pokazuju stvarno stanje. Ja bih voljela, zaista bih voljela da neke slijedeće godine kad će biti ponovo neki rebalans ili nešto jer to se na ovom proračunu za 2020. neće vidjeti da zaista vidimo da se nešto promijenilo. Inače, proračun odnosno rebalans proračuna nisu brojke o kojim mi raspravljamo, iza toga stoje ljudi. Ljudi koji pune proračun da bi dio stanovnika ove zemlje, građana imali svoje plaće. Ako nema ljudi neće biti ni punjenja proračuna, a neće biti onda niti bilo kakvog, kakve djelatnosti i svega ostalo. Dakle, moramo imati ljude i moramo imati ljude koji rade. I to su rak rane ove Hrvatske u ovom trenutku. Ljudi koji odlaze iz Hrvatske negdje drugdje raditi jer im je tamo bolje. Dakle, što manje, što više ljudi odlazi to manje ostaje tu, manje radi imamo starije stanovništvo i neki slijedeći ministar će tu za neko vrijeme sjediti i reći da zapravo cijela zemlja je otišla tamo gdje otići ne bi trebala. Negdje pred godinu dana sam za ovom govornicom odnosno još prije donošenja Zakona o obnovi, vapila i molila i rekla krenite u obnovu jer će nastati problem radne snage, nastat će problem cijene građevinskog materijala, nastat će problem kad sve posložite što treba posložiti radovi će biti, građevinski materijal će biti preskup i neće imati tko raditi. Da je sve posloženo administrativno, a nije, obnovu neće imati tko raditi. Tko će raditi obnovu? Cijene su otišle u nebo. Zamislite da mi imamo godinu dana radova, dakle neću reći nikakvu veliku novost i nešto veliku senzaciju, graditeljstvo je prvo koje kad dolazi kriza osjeti krizu i krene ovaj dolje, graditeljstvo je prvo koje osjeti da smo iz krize izašli van. Sad imamo nakon godinu dana situaciju duplo skupljeg građevinskog materijala. Nakon godinu dana imamo situaciju da sa svijećom ne možete naći ni zidare, a do onih nekakvih finih tesara i svega ostalog ne želim nikog povrijediti, ne možemo ni doći. Zamislite kako bi izgledala prihodovna strana ovog proračuna da obnova traje godinu dana. Dakle, ne da ste sve ono radili pa pripremali, pa sve zajedno, pa da je obnova krenula tamo u ljeto prošle godine, govorim o Zagrebu i ovaj dio županije. Kako bi izgledala prihodovna strana u smislu još dodatnog punjenja PDV-om i svega ostalog? Tko će biti kriv, a netko mora biti kriv za to što ljudi ne mogu koristiti svoje nekretnine, ali tko će biti kriv zato što je onemogućio, onemogućio punjenje proračuna? Ministar Marić tu uredno pristojno sjedi i sluša sve naše rasprave gdje mi zapravo ukazujemo na niz drugih resora.

Poštovana gospođo Taritaš, da uistinu je sramotno da je 237 miliona kuna zapravo nestalo jer ta stavka više ne postoji na razredu Ministarstva graditeljstva koje je bilo namijenjeno zapravo obnovi. Ali dajte vi meni recite gdje vidite problem, kako bi ubrzali vi sami taj postupak obnove, koje su vaše ideje u tome? Hvala lijepo na vašem pitanju. Dakle, kao prvo nešto trebaš znat. Kao drugo trebaš si postaviti neki cilj, a kao treće moraš imati snage i energije nešto napraviti. Od sve te tri stvari koje sam vam rekla ja ovdje ne vidim ništa. Dakle, samo da usporedimo, samo ću vam reći jednu stvar pa da shvatite o čemu govorimo. Mi smo imali u Zakonu o građevinskoj inspekciji da građevinska inspekcija može postupati u slučaju tad je bilo i komunalno redarstvo, u slučaju ruševnih objekata. Nema, i na to me je upozorio gradonačelnik Vukovara, koji je rekao nema obnove Vukovara, mi moramo srušiti zgrade čije vlasnike ne znamo ili su negdje drugdje, to smo imali u zakonu. Kad se odlučilo raditi Zakon o državnom inspektoratu ta odredba je netragom nestala, na to sam upozoravala. Vidi čuda ona se vraća sad kad je skoro 2 godine od potresa u Gradu Zagrebu. Ljudi moji pa sve je bilo. Nema nama pomoći kad netko ne nastavi tamo gdje je prethodnik stao. Hvala. No, osim ovih aspekata koje ste vi spomenuli ima još jedan problem, a to je obnova javnopravnih zgrada. Dakle, sve ono što su vladajući isticali kao probleme, a tiču se obnove kuća i domova naših građana ne može se primijeniti na nekretnine u kojima je bila primjerice policijska uprava, sudovi, pravosuđe i slične zgrade javne namjene. Za niti jednu od njih niti jedna skela još uvijek nije postavljena jer za obnovu treba imati prije svega plan i viziju kako će se obnova provesti. Sve to skupa dovest će do obaveze vraćanja proračunskih sredstava koje je RH dobila iz EU.

Druga tema, obnovu trebalo je razlikovati obnovu obiteljskih kuća, obnovu višestambenih dakle zgrada višestambene namjene i obnovu zgrada javne namjene. Ovo što mi vidimo da su smanjenje na pojedinim stavkama nema nijednog ministarstva koje nema smanjenje na stavci vezano uz obnovu pokazuje činjenicu da država ne obnavlja svoje. Dakle bez obzira da li je to država, centralna država ili bilo šta drugo zar to nije tema vlasništva, zar to nije tema dal je zgrada legalna ili nelegalna, zar to nije tema da je više suvlasnika pa trebamo imati dogovor suvlasnika, ne moramo imati ni elaborat etažiranja, trebali smo provesti javni natječaj i krenuti trošiti novce. Pa kolegice Mrak-Taritaš, da dobro ste sad ovo rekli zadnje, jesmo li trebali imati razliku u obnovi Zagreba, u obnovi suburbanog područja, u obnovi ruralnog područja, to su sad neke druge priče, ali ono što je sad bitno u rebalansu je to da brojevi ne lažu. Brojevi ne lažu u onom smislu da niti kuna nije utrošena u obnovu jer obnove nema i da u isto vrijeme ne povlačimo novac iz EU koji smo dobili i koji nam je na raspolaganju. Evo već godinu dana, 7 mjeseci odnosno 8 što se tiče potresa u Zagrebu odnosno 11 mjeseci što se tiče potresa na Baniji. Ja se pitam koliko nam još proračuna treba da bi počeli obnavljati jer kao što vi kažete trebali smo odavno početi sa radovima, ljudi žive neuvjetno, ljudi čak su izgubili pravo i na prehranu, dakle koji žive u neuvjetnim kontejnerima koji prokišnjavaju i puštaju vlagu i svakako drugačije, država se nije u stanju pobrinuti o njima, nije u stanju početi obnovu, a kamoli je završiti. Kolega Hajduković, ja sam jednom prilikom kad je premijer bio u saboru ga pitala da li stvara od područja Banije, Banovine kontejnerland, on se na to strašno uvrijedio i apsolutno mi je kako on već je sujetan zamjerio. Ja sam tad rekla ako vi ne krenete, ti ljudi će u tim kontejnerima, kontejner je prostor u kojem vi rješavate nekakav problem i taj problem rješavate i možete stavit ljude 3 mjeseca, 6 mjeseci, ali da godinama oni žive, to je apsolutno nije ni tema, niti treba, niti treba živjeti. Ti ljudi na području Banije odnosno Banovine su već drugu zimu tamo. Ja vam inače mislim da se obnovom Zagreba i ove dvije županije nitko nije mislio ni baviti, ali onda se nažalost desio potres na Baniji i Banovini, pa se ipak pokazalo da se netko obnovom treba baviti.

Mi imamo prema nekim projekcijama i nekim najavama ćemo imati oko 44 milijarde kuna u slijedećem proračunu koji će se izdvajati za mirovine, što iznosi gotovo 25% proračuna. Mi imamo u ovom trenutku 1,29 radnika na jednog umirovljenika, a imamo i prvu županiju Sisačko-moslavačku gdje imamo manje radnika od umirovljenika, te je također taj sustav neodrživ i pred slomom, pa me evo zanima kako to komentirate. Dakle, ja mislim da je suština kad se raspravlja o proračuna i kad će se raspravljati tko će puniti taj proračun. Dakle, te brojke, mi možemo napisat brojku, papir trpi svašta, tko će punit. Ja moram reći često se sjetim tamo negdje 2014. bio je jedan veliki sastanak na kojem je bila kancelarka Merkel i koja se okrenula tamo gdje su bili delegacija iz Hrvatske i tad je okrenula se i pitala što vi činite da vam mi ne uzmemo sve radnike, jel mi ćemo vam uzet, vi ste članica EU, mi ćemo ponuditi plaće koje vi ne možete ponudit, vi ste ih uredno školovali, uložili u njihovo školovanje i sve ostalo, što vi u Hrvatskoj radite da to zaustavite, što sad radite. Mi smo se tad pogledali, odgovor naravno nitko nije mogao dati, ja se često često tog sjetim jer pitanje je isto i danas, godine su prošle, a isto pitanje [[Upadica: Vrijeme]] je i danas, što je nedopustivo. Javio sam se u zadnjoj sekundi jer ste u biti napravili sažetak vaše rasprave. Jedina reforma budimo iskreni koja je napravljena je reforma javnih financija, ostale ni za lijek. Dakle, apsolutno mu na tome čestitam šta je napravio, ostalo ni za lijek. Primjerice što radi ministar Horvat? Nakon što je za malo upropastio hrvatsko gospodarstvo za nagradu dobio Ministarstvo graditeljstva, za nagradu je dobio da vodi posao 10-ljeća, pa zamislite vi gdje ide kadrovska politika ove vlade, dakle to je naprosto nevjerojatno, zajedno sa drugim junakom kojeg niste spominjali gđo. Mrak-Taritaš, a to je g. Vanđelić koji se ponosno slika sa lopatom i ništa ne radi. Kolega Marić se javio i samo da mu čestitam na porezu javnih financija, a ostalo su naravno drugi ministri. Ovo je zemlja u kojoj ja živim, ovo je zemlja u kojoj žive moja djeca i nemaju namjeru otić živjeti negdje drugdje i kad ova zemlja bude na bilo koji način osramoćena bez obzira da li je na čelu politička opcija koja je meni prihvatljiva ili ne, to je sramota i za mene. Nemam problem kad se sramim za nešto što sam napravila ili netko, ali uvijek imam problem kad se moram sramiti za nekog drugog. Ja svakog 22. u mjesecu radim konferenciju za tisak gdje upozoravam na činjenicu što u Zagrebu nije napravljeno jer je 22. bio potres. Često spominjem i ministra Horvata i g. Vanđelića, dakle ako je ideja osnivanja fonda bilo da g. Vanđelić ima radno mjesto ili da se stvara osoba koja je trebala ići za kandidata za gradonačelnika grada Zagreba, pa to je proračun RH mogao jeftinije koštat, mogao je biti savjetnik u nekom ministarstvu ili premijera. Sljedeća pojedinačna rasprava poštovana zastupnica Mirela Ahmetović.

Poštovani ministre Marić sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege. Rebalans proračuna pokazuje rupu od gotovo 20 milijardi kuna. Kada je vlada planirala proračun za 2021.g. krenula je sa 10,7 milijardi kuna minusa, onda je u lipnju ove godine rebalansirala proračun i nadopunila taj minus sa još 6,4 milijarde, ukupan iznos tada je iznosio 17,1 milijardu kuna. Nakon damo četiri mjeseca danas taj minus povećava se za još 2,6 milijardi, e sad se ne obraćam vama kolegice i kolege, niti vama ministre Marić nego se obraćam građankama i građanima RH. Poštovane građanke i građani RH, minus u državnom proračunu iznosi 19 milijardi i 700 milijuna kuna i znam da su vama te milijarde nedokučiv iznos, nedokučiv pojam, ali evo da pojasnim. U 10 mjeseci ove godine Vlada RH na čelu s Andrejem Plenkovićem generira minus u proračunu od 9 milijardi kuna što bi bilo 900 milijuna kuna mjesečno. Dakle, iz džepova građana vlada zbog neprovođena reformi odnosno zbog nerada izvuče 900 milijuna kuna ili 125.000 prosječnih plaća svaki mjesec, a prosječna plaća je 7.200 kuna uzmimo to tako da zaokružimo. Dakle, svaki mjesec 125.000 kuna zadnjih 10 mjeseci, vlada, ministar Marić vam izvuče iz džepa po 7.200 kuna. Mislim da je sada svakom građaninu RH jasno koliki je minus u proračunu i što on to znači. Obećavajuće, ne samo za ove nego i za buduće generacije. Ako analiziramo povećanje prihodovne strane od ukupno 3,3 milijarde kuna čak 2,5 milijarde kuna dolazi od povećanih prihoda od PDV-a. Sam ministar Marić je prije mjesec i pol rekao da se radi o većem iznosu fiskaliziranih računa što je bio i bit će do kraja godine rezultat većih cijena po kojima naravno građani kupuju. Nažalost, na prihodovnoj strani smanjuju se prihodi iz eu fondova i to za gotovo 2 milijarde kuna, iako smo ih prije tek četiri mjeseca optimistično predviđali povećati za te 2 milijarde. Planiramo ih pa povećamo pa ipak shvatimo da smo nesposobni povući ih pa ih onda smanjimo za te iste 2 milijarde. Na rashodovnoj strani pak gotovo cijelo produbljivanje rupe u proračunu od 2,3 milijarde kuna poslužit će za sanaciju dugova u zdravstvu, iako već godinu dana govorimo o potrebi hitnog pokretanja reforme zdravstva iz proračuna u proračun iz rebalansa u rebalans vlada ne čini ništa nego povećava proračunski minus i upucava dodatne milijarde kuna u sanaciju zdravstva. I vi ste ministar Marić bili kritičar takvog postupanja, ali eto opet ste popustili neradu ministra Beroša i upucali ste još 2,3 milijarde u zdravstvo. Ovaj rebalans pokazuje nam da je vlada nesposobna pokrenuti i obnovu, čak 228 milijuna kuna smanjeno je Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja za obnovu nakon potresa. I pitamo se zašto? Pa baš zato što smo svjedoci kako obnova stoji, dakle ponovno se ljudi smrzavaju, ponovno neki donatori ili Udruga poduzetnika obnavlja ljudima kuće, ha mi eto nećemo ništa raditi i ponovno nećemo utrošiti 228 milijuna kuna. Dakle, generacije će pričati o tome kako Vlada RH na čelu sa Andrejem Plenkovićem nije bila sposobna obnoviti ljudima kuće, a eto Andrej Plenković se hvali kako milijarde povlači iz eu sredstva odnosno iz eu fondova. Možemo i o tome, u rebalansu proračuna druga najznačajnija točka smanjenja rashoda je sufinanciranje eu projekta. Hvalite se projektom Slavonija u kojem pojedinci bliski HDZ-u povlače sredstva kako bi gradili apartmane na moru. Hvalite se povlačenjem velikih milijardi iz Europe zaslugom Andreja Plenkovića pa gdje onda nestaje taj novac? Gdje on curi? Gdje je on sad? Zašto smanjujemo udio sufinanciranja, zašto ne određujemo projekte? Zašto smanjujemo prihode iz tog proračuna iz eu sredstava ako ih toliko imamo na raspolaganju? Dakle, imala bih još podosta o silnim dubiozama oko ovog proračuna, možda bude još vremena i u replikama, ali htjela bih poslati jasnu poruku Vladi RH. Dakle, ovaj rebalans je manipulacija građanima po pitanju one sigurne Hrvatske. Pa ministre Mariću, ako Andrej Plenković podcjenjuje vaš razum, ako ministar Beroš podcjenjuje vaš razum, zašto vi podcjenjujete razum građana RH? [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] Ovo nije realan proračun. Cijenjena kolegice Ahmetović, vi ste dobro primijetili problem zdravstva koji je zapravo ključni problem, a reći ću svih razvijenih društava pa tako i Hrvatske, razvijeni smo ako se uspoređujemo s drugim. Sad pazite što je zanimljivo, u covidu što je donekle opravdano dakle rastu troškovi zdravstva, no međutim ne znamo kakva će biti sljedeća godina, to niko ne zna, čak ni Andrej Plenković koji misli da zna, sad pazite vi što sad imate, imate pokušaj ministra u vladi Andreja Plenkovića g. Marića da odjedanput obriše i kaže sljedeće godine troškovi javnozdravstvenog sustava će biti 7 milijardi kuna manje ili 6,5 milijardi kuna manje. Dakle, to je nemoguće.

Svi smo bili kao što sam rekla i u svojoj replici svjedoci one važne predstave na Odboru za zdravstvu kad su se kao eto malo posvađali ministar Marić koji sada odlazi sa ministrom Berošem, a vezano uz reformu zdravstva. Kad je ministar Marić rekao nema više ukucavanja milijardi kuna građana RH u sanaciju nesposobnosti ministra Beroša, vrijeme je za reforme. I onda ministar Beroš objavi da reforma je već na stolu premijeru Plenkoviću, ali eto zbog lokalnih izbora ne može se krenuti u reformu. Prošli lokalni izbori mi od reforme nismo ni R čuli. Dakle, evidentno je ovdje da je netko nesposoban ili ministar Beroš ili ministar Marić. Ja bih rekla da je ministar Marić odličan blagajnik, blagajnik, ali ministar Beroš je jednom riječju nesposoban. Znamo kome su izlazna vrata otvorena širom, ja se pitam što vlada Andreja Plenkovića čeka.

Mene vam brine demografija, mene brine da ćemo ostat sami u ovoj zemlji, ne znam, vjerojatno kolege HDZ-ovci, vi iz SDP-a, mi iz Mosta i pokoja tu još stranka od kolega i ostat ćemo sami i gledat ćemo jedni druge. Jutros sam govorio ministru jedna Mađarska, pustimo sad politiku ovi oni, dakle 8,5 milijardi eura, Jesus, 8,5 milijardi eura ulažu u svoje obitelji, to je njihova demografska politika, a meni se čini da mi radimo sve da naši Hrvati i građani odu iz naše zemlje, atmosfera je koruptivna, ljudi ne žele bit i živjet negdje gdje ne mogu napredovat jer napreduju podobni, a ne sposobni i onda još imamo ovakvu situaciju. Vjerojatno ne biste htjeli čuti što bih ja predložila jer bi moje mjere bile previše radikalne za bilo čiji ukus. Međutim, ono što je sramotno dodatno, vi govorite o demografiji i zadržavanju stanovnika, ovdje kolega Bačić maloprije iznosi na govornici kako je važno da se osigura kvalitetna usluga u zdravstvu, međutim zaboravlja da građani nisu ludi, da nisu glupi i da oni vide da nema niti kvalitetne usluge, dapače nema nikakve usluge, nema niti plaćanja liječnika dostatno da bi uopće ostali ovdje pružat tu kvalitetnu uslugu, a nema ni novaca iz džepova građana RH jer se konstantno izvlači taj novac i upucava u zdravstvo koje ne valja. Zdravstvo jedino drže na, na, na nekakvoj razini, oni vrijedni ljudi koji gotovo badave rade svoj posao, do kada, vrlo kratko. Naravno i oni će otić kao i oni koji ne mogu dobit niti kvalitetnu uslugu i oni iz čijih se džepova taj novac izvlači. Zahvaljujem. Pa da, ono što ste zapravo spominjali oko samog deficita prvo je krenulo s 10 milijardi, pa 17, pa 19,7 i ono što je rekao 2-3 puta ministar Marić, ali to nije sve jel.

U svom odgovoru na moju repliku ste nekako mi dali do znanja da vi za ovo dramatično loše stanje u zdravstvu i upucavanja milijardi u zdravstvo zapravo ne okrivljujete ministra Marića jer on nema sve podatke nego biste prije se odlučili za to da je kriv ministar Beroš jer ne provodi reforme. Međutim, moje pitanje vama dakle odgovorit ću vam sa protupitanjem na vašu repliku, ako ministar zdravstva nije nesposoban onda ga nije briga jer on itekako dobro zna da rashodi za zdravstvo ove godine će biti barem toliki i iduće godine jer nije moguće u godinu dana provest takvu reformu da se za 6 milijardi kuna smanje rashodi u zdravstvu. A ovo što kažete da se dugovi ljekarnama odnosno veledrogerijama plaćaju samo u tako malom udjelu to pokazuje upravo nebrigu ministra Marića za plaćanje dugova i ministra Beroša, kao i vlade Andreja Plenkovića za činjenicu da ćemo sutra strahovati hoće li pacijenti imati lijekove [[Upadica: Vrijeme]] hoće li veledrogerije obustaviti tu isporuku.

Moj odgovor na pitanje o radikalnim mjerama bilo je vezano za pitanje o rješavanju demografskih problema g. Miletića, ne u vezi korupcije, ali i tu bi bile mjere vjerojatno puno radikalnije nego što bilo tko očekuje, ali znam da bih imala tu neke i pobornike odnosno one koji bi me podržali u takvim radikalnim mjerama, a vi ste vjerojatno prva. Što se tiče transparentnosti proračuna, evo sad čujem odnosno gledam da je i koalicijski partner HSLS Dario Hrebak govorio o tome kako uskoro kreće ta reforma transparentnosti putem Zakona o proračunu gdje se transparentnosti zapravo neće uvesti, uvest će se otvorenost proračuna po uzoru na državnu riznicu koja nije transparentan način prikazivanja podataka nego otvoreni prikaz podataka i vi to svi jako dobro znate, tako da o onoj velikoj transparentnosti koju je zagovarao Dario Hrebak u Bjelovaru i tijekom kampanje i Gordan Jandroković i HDZ-ova svita nećemo vidjeti niti T, toliko o tome.

Poštovani ministre sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege. Naizgled kad pogledamo i u obrazloženje proračuna kada vidimo da se prihodi ovim rebalansom u odnosu na rebalans koji je HS usvojio u lipnju povećavaju za 3,3 milijarde kuna na izgled super vijest, odlično. Međutim, kada vidimo drugu stranu medalje, a to je da se u odnosu na isti taj rebalans iz lipnja rashodi povećavaju za 6 milijardi kuna onda to sigurno daje jednu potpuno drugu dimenziju, pogotovo ako uzmemo u obzir što su već i rekle neke kolege iz moga kluba prije mene da se prvim rebalansom je ukupni manjak proračuna bio 17 milijardi kuna kada uzmemo rashode u odnosu na prihode, a ovim proračunom se to stanje još povećava pa će ovim proračunom manjak prihoda nad rashodima biti 19,7 milijardi kuna. I ovdje zaista jest vrijeme da se razgovara o tome kamo dalje. Nitko ovdje ništa nema protiv toga da se ulaže u zdravstveni sustav i da se pruži najveća moguća skrb oboljelima odnosno bolesnicima u Hrvatskoj. Ovim rebalansom to je planirano 6,4 dodatne milijarde u zdravstvu, međutim bez sustavne reforme, bez uvjeta ministru zdravstva, ali i premijeru Plenkoviću mislim da Ministarstvo financija s ovakvim rebalansom proračuna, ali ni projekcijama što vidimo za sljedeću godinu naprosto ne bi smjelo dolazit, utoliko više što smo već i čuli ovdje da se novom projekcijom odnosno planom proračuna za 2022.g. planira uštedjeti na troškovima zdravstva oko 6 milijuna kuna. Nismo dobili odgovor na to pitanje, to je iracionalno, to nije nešto što je realno i nije dobro da na ovakav način obmanjujemo prvo saborske zastupnike, a onda hrvatsku javnost. Kada govorimo, ja ću se sad malo osvrnuti na Ministarstvo znanosti i obrazovanja, ali to je isto tako jedan plastični primjer na kojem možemo vidjeti kako izgleda krvna slika i ostatka rebalansa proračuna. Kaže 928,8 milijuna kuna više za plaće zaposlenih u osnovnim i srednjim školama, ok, ali što nismo znali za to 1. Siječnja 2021.g. su se stvorili preduvjeti odnosno stupila je na snagu uredba odnosno dodatak kojim se kaže da će se za 4% povećavati osnovica plus 2% dodatka. Ovdje sam čula kaže kolegica Grba Bujević kao pa da mi moramo sada plaćati prekovremene jer je to nasljeđe nekih prošlih vlada. Da, ali pri tom zaboravlja spomenuti da i ove plaće koje su prosvjetari konačno dočekali znači 2016.g. su se stvorili uvjeti za povećavanje osnovice za 6% Vladi je trebalo pet godina, pet godina da prvo prizna da je tome tako kad su krenule tužbe da uvrsti u svoj nekakav program da će se to ispoštivati uz neke druge stavke i znajući da 1. siječnja 2021.g. nama dolaze neke stavke na naplatu gdje u gro je to zapravo plaće zaposlenih i u drugim javnim i državnim službama, ali prije svega je ovdje navedeno Ministarstvo znanosti i obrazovanja, mi se pravimo kao da to ne postoji. Imali smo još jedan rebalans u lipnju gdje nismo vidjeli da smo barem kroz ovaj jedan dio pokušali sanirati ovu cijelu priču. Drugo, korištenje eu fondova, katastrofa, već su rekli prethodnici 200 milijuna kuna manje za sufinanciranje iz države, znači to je jedan pokazatelj tako loše investicijske priče, ali ne samo to, ok, ja mogu shvatiti da smo naišli na neke probleme kod korištenja Fonda solidarnosti tek je stavljen na raspolaganje, ali ne smijemo zanemariti činjenicu da je rok povlačenja tih sredstava ograničen, to je svibanj sljedeće godine. Ministarstvo znanosti i obrazovanja tako kod eu fondova zapravo se smanjuje na Operativnom programom Učinkoviti ljudski potencijali 30% manje ovim rebalansom, Konkurentnost i kohezija još gore za 65% manje, Regionalni centri kompetentnosti nema ih naprosto, a ovdje smo upozoravali zbog nekih administrativnih stvari, zbog jednog papira iz Ministarstva znanosti i obrazovanja je ovaj projekt stavljen na čekanje odnosno odugovlačilo se s njim, ništa se nije napravilo s time. Ima toga još, nemam više vremena, ali mislim da je poanta jasna.

Poštovani potpredsjedniče Vlade, kolegice i kolege. Evo raspravljao sam u ime kluba među prvima, sada i pojedinačno i usudio bih se reći da smo čuli svakakvih argumenata, poluargumenata da ne kažem istina i poluistina. Da sam zločest rekao bih da smo se naslušali svakakvih gluposti, ali nisam zločest pa to neću reći. Neke stvari su me zaista dirnile i moram se na njih osvrnuti, a onda i postaviti pitanja potpredsjedniku vlade koji vrlo konkretno i direktno i tiču se odgovornog raspolaganja proračunskim novcem odnosno novcem poreznih obveznika RH jer više puta smo čuli aluzije na to što od njega, što od kolegica i kolega u raspravi. Naime, čuli smo da su se prihodi dogodili, vladi su se prihodi dogodili valda vlada nema ništa s tim, vlada samo upravlja rashodima, a prihodi eto se dešavaju po Duhu Svetom ili tako barem tvrde neki od kolegica i kolega s ove strane sabornice. Pa, da su me slušali pažljivo jedan od prvih mojih argumenata je bio da mi ne upravljamo rashodima, to je prva stvar kojima ne upravljamo. Ne, nismo ih u stanju predvidjeti, nismo ih u stanju izprogramirati dobro i nismo ih u stanju planirati. Znači ako ne upravljamo rashodima bojim se kako ćemo upravljati prihodima. Što se tiče prihoda ako nam se nisu dogodili i ako je to zaista zasluga vlade onda je to zasluga oporezivanja, visokog poreznog pritiska, ne smanjivanja trošarina itd. i o tome se jako puno raspravljalo za ovom sabornicom. Ali nisam primijetio da vlada planira troškove, a još manje sam primijetio da planira rashode i to je zapravo loša strana i ovog rebalansa proračuna, ali i proračuna općenito kao osnovnog identifikacijskog dokumenta jedne vlade. Druga stvar je bježanje od odgovornosti što se tiče pandemije. Pa kolegice i kolege sa desne, sa moje desne strane ja vas moram podsjetiti da kad je pandemija krenula oporba u kojoj sam se nalazio i tad vam je nudila ruku i rekla idemo u ovo zajedno. Idemo se zajedno dogovarati o mjerama, idemo se zajedno dogovarati o mjerama kojima ćemo pomoći stanovništvu, poduzetnicima itd. Evo ja ću vas podsjetiti jer imam pamćenje duže od 5 minuta. Odgovor vlade je bio taj ne, ne trebate nam. Nema mjera, pa smo mi predlagali mjere u obliku zakonskih prijedloga, pa su te mjere bile odbijene da bi onda za tjedan, dva dobili iste ili slične mjere u prijedlogu vlade. Nudili smo se tada da preuzmemo odgovornost zajedno sa vama, no onda ste ju odbili. Sada da sam zločest, da hoću govoriti zašto je tome tako rekao bih da ste išli na gambit da ćete uspješno savladati pandemiju i da će to sad riješiti vrlo brzo i da ćete onda pobrati sve lovorike. Dvije godine kasnije situacija baš i nije takva, ali dobro, vama na dušu, vama na odgovornost pa ćemo vidjeti što će budućnost donijeti ali u svakom slučaju onako kako se pandemijom upravljalo bilo sa financijskog, bilo sa svakog drugo aspekta nije za pohvalu. Druga stvar je i s tim ću i završiti svoju pojedinačnu raspravu je konkretno pitanje ministru Mariću odnosno potpredsjedniku vlade, a onda retorički i vama svima kolegice i kolege je li to zaista odgovorno raspolaganje javnim novcem? Naime, sindikati javnih služba podigli su tisuće tužbi zbog neisplate 6% dodatka na plaću po sporazumu osnovici iz 2009. godine. Dakle, isti su bili na vlasti. Vrhovni sud je krajem prošle godine donio presudu u korist radnika nakon čega su radnici krenuli u masovno utuživanje. Sindikati su odgovorno tražili nagodbu sa resornim ministarstvima kako bi se izbjegli sudski troškovi i troškovi odvjetnika, vještačanje itd., te su bili spremni odreći se i pripadajućih kamata. Na zahtjev za nagodbu, pazite sad ovo jer ovo je odgovorno raspolaganje javnim sredstvima, su se oglušili ravnatelji ustanova, su se oglušili pardon govorim o ministarstvu, a ravnatelji ustanova su dobili naputke da ustraju u sporovima iako su sve dosadašnje presude, a na 100-tine njih su u pitanju, dosuđene u korist radnika. Dakle, novac poreznih obveznika razbacuje se na plaćanje odvjetnika koji zastupaju ustanove, na troškove suđenja i vještačenja u sporovima za koje se unaprijed zna kakav će ishod biti odnosno da će ih vlada izgubiti.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora gospodine Sanader, poštovani kolega Hajduković, po vama ajmo mi hrvatskoj javnosti probat malo to plastičnije objasniti. Ne razumiju se svi ljudi na koncu i u procese oko proračuna, koji su po vama glavni nedostatci, dakle evo konkretno ove priče cijeli dan ovdje razgovaramo o proračunu i kako vi gledate koje su baš glavni nedostatci koji ne valjaju.

Hvala lijepo, pa kolega bilo bi vrlo ambiciozno o tome odgovoriti samo u jednoj minuti. To sam pokušao reći u 15 minuta, ali reći ću vam možda najbolji primjer. Dakle, ono što vam je pokazatelj da iz godine u godinu krivo planiramo rashode, da ne vodimo računa o gorućim, jednom od gorućih problema, a to je recimo zdravstveni sustava posebice u uvjetima pandemije je rastući dug u zdravstvu i rastući dug prema veledrogerijama. Znači, podsjetit ću vas još jedanput jer nije vam tako kratko pamćenje, negdje prošle godine u ovo vrijeme otprilike smo isto tako raspravljali, imali tematske sjednice odbora, raspravljali ovdje za govornicom, u kuloarima upravo o tom istom dugu veledrogerijama. I sjećate se što je tada bilo. Veledrogerije su rekle da će obustaviti isporuku, došlo je u pitanje hoće li naše bolnice, a onda i bolesnici i na kraju šire pučanstvo biti opskrbljeno lijekovima. Godinu dana nakon toga raspravljamo o istom identičnom, dakle nismo se pomjerili ali ni milimetra. Evo vam samo dokaza koliko se tu planira i koliko se tu

Poštovani predsjedavajući, kolegice i kolege htio sam prvo pohvaliti ministra što ima strpljenja i što je još uvijek s nama, međutim u međuvremenu je otišao pa ga ne mogu pohvaliti, ali se ipak nadam da ćemo od naših suradnika dobiti odgovore koje smo ovdje postavili i koje ću još ja postaviti tijekom svoje rasprave. Kao prvo moram skrenuti pozornost da je ove dokumente vezane za rebalans izuzetno teško čitati jer jednostavno ne možemo ih staviti u nikakve odnose sa prijašnjim godinama jer nema nikakvih uporišnih točaka. Ako pokušamo krenuti od poreza na dobit koji je u proračunu prikazan sad u rebalansu za 500 i 3 milijuna kuna manji kažu ne može jer se odnosi na 2020.g. Ako krenemo od doprinosa za mirovinsko kaže ne može bile su subvencije pa su neki bili oslobođeni plaćanja tog doprinosa opet nemamo uporišnu točku.

Ako pokušamo nešto izračunati na temelju plaćenog poreza na dohodak, ne možemo jer nam ti podaci jednostavno nisu dostupni, a znamo da je porez na dohodak zapravo prihod lokalnih samouprava, pa … jako puno toga za zbrajati i teško bismo došli do tih podataka. Kad čitamo same dokumente koji su upućeni u raspravu konkretno račun prihoda i rashoda vidimo da se značajno povećao porez na robe i usluge i to za 2 milijarde 850 milijuna kuna dok su prihodi od poreza na dobit manji za 603 milijuna koja sam već ranije spomenuo. Drugi podatak koji upada u oči je gotovo 220 milijuna kuna manje za doprinose, što je bilo rečeno isto tako da je to razlog taj što su neki bili oslobođeni plaćanja jer su dobivali dotacije. Nadalje, evidentno je da ćemo dobiti 1 milijardu i 972 milijuna kuna iz inozemstva, ono što je zabrinjavajuće je da ćemo iz fondova EU dobiti 764 milijuna manje od plana. Iz ostalih programa EU ćemo dobiti manje 1 milijardu 339 milijuna kuna i iz sredstava mehanizma za oporavak i otpornost 62 milijuna kuna manje. Evo to su podaci koje smo dobili u dokumentaciji koja nam je bila dana za ovu raspravu. Ono što je posebno zabrinjavajuće je činjenica da se sredstva na projektima koji se financiranju iz sredstava EU smanjuju na velikom broju potprojekata u gotovo svim resorima. Možemo pitati evo ministra i njegove suradnike, što se desilo sa obrazovanjem? Zašto se toliko smanjuju sredstva pa čak i na projektu kurikularne reforme, a pokušavamo se predstaviti ostalim članicama EU kao zemlja znanja? Po koji puta pokušavamo sanirati posljedice, a da se već šest godina nije pokušalo uhvatiti u koštac sa uzrocima minusa koji nastaju u zdravstvu? I tu nitko ništa ne poduzima. Nadalje, ako govorimo o potresu i sanaciji šteta od potresa, nismo mi svezali ruke i noge vladi, ovdje su branili zakon s kojim su si vezali i ruke i noge i zbog kojeg se nije moglo obnoviti ama baš ništa i zbog kojeg nije potrošeno gotovo ništa za obnovu. Sada smo dobili novi zakon gdje smo upozorili da postoji mogućnost za aktivnosti koje nisu baš najbolje za naše sugrađane.

Poštovani kolega, govorili ste o dostupnosti podataka i o pitanju transparentnosti svih tih podataka, moje pitanje se odnosi kako zapravo komentirate da je u ovom rebalansu proračuna srezan iznos sredstava za informatizaciju? Dakle, govorim konkretno o zdravstvu, dakle očito državu ne brine i vladu ne brine hoće li se naš bolnički sustav odnosno cjelokupni zdravstveni sustav adekvatno informatizirati.

Ja bi se htio nadati da je razlog tome to što će sve zdravstvene ustanove pristupiti centru jedinih usluga. Tamo bi trebali biti svi sustavi na jednom mjestu i trebalo bi biti ta informatizacija puno jeftinija. Međutim, nemojmo zaboraviti kada govorimo o informatizaciji zdravstva da ne govorimo samo o sustavima koje prate bolesnike, da govorimo i o sustavima koji nam omogućavaju da prevladavamo bolesnike. I tu je problem, ako se nisu kupovali uređaji koji su naravno kompjuterski podržani zbog toga što nije bilo sredstava ili zbog toga što su sredstva krivo usmjerena onda je to veliki problem jel imamo bolesnu naciju, a pogotovo sada nakon ove covid krize je još bolesnija i ukoliko nećemo imati aparaturu koja nam je potrebna, imat ćemo još veći problem. Kolega kad govorite kritičke se osvrćete na ovaj dio rebalansa koji se odnosi na obrazovni sustav bitno je naglasiti da i sada trenutno nisu u obrazovanom sustavu adekvatno zbrinuta niti djeca s posebnim potrebama s teškoćama u razvoju niti oni koji su daroviti. Sa ovakvim promjenama u proračunu zar se ne stavlja njih u još nepovoljniji položaj usprkos tome što volimo svi govoriti kako je na djeci budućnost i kako su nam bitna i kako budućnosti ove zemlje nema bez te djece. Što se tiče obrazovanja tu je veliki problem pogotovo sa darovitom djecom jer se darovitoj djeci gotovo pa uopće ne posvećuje pažnja. Roditelji koji imaju darovitu djecu moraju sami tražiti podršku sa strane, moraju sami obilaziti stručnjake koji pomažu toj djeci. Djeca koja imaju problema sa teškoćama u razvoju su trenutno u razredu sa djecom koja nemaju tih problema i tu su problemi i za nastavnike. I to veliki problemi za nastavnike zbog toga što učitelji i nastavnici moraju posvetiti puno pažnje djeci sa teškoćama u razvoju iako oni imaju pomoćnike, međutim gubi se puno vremena na tu djecu. Ja nisam stručnjak za to područje da bi mogao sad reći što bi bilo bolje, što bi bilo kvalitetnije.

Kolega govorili ste o sustavu zdravstva, evo tu je kolega Rajko zajedno smo bili u vladi SDP-a koja je počela iako je tad bila recesijska godina, bila je recesija, bila je deflacija za razliku od inflacije koja još uvijek, koja još teže utječe na prihode i znam da se počelo sa reformom zdravstva. Ja se sjećam kolega Rajko je radio i master planove i krenuli su master planovi bolnica, bilo je oko centralizacije usluga i javne nabave, sjećam se sanacijskih vijeća kada smo sjedili i prolazili svakakve troškove. I tada se je počimalo, to je užasno težak posao, koliko smo sastanaka imali itd., sjećaju se i kolege iz Ministarstva financija koji su bili u upravnim vijećima tih bolnica i počelo se nešto događati. Događa se da se ne komunicira između Ministarstva financija i Ministarstva zdravstva i sada se 2 puta u jednoj godini sanira, 2 puta u jednoj godini. Pa mislim da su onda u to vrijeme u onoj vladi napravljeni dobri koraci, dobri počeci i da se tako nastavilo mislim da bi bili danas puno bolji rezultati. Danas je problem što ste sami rekli, evo u jednoj godini 2 puta saniramo. Saniramo posljedice, nitko ne pokušava krenuti da sanira uzroke. Kad ćemo sanirati uzroke, kad ćemo ih prepoznati, kad ćemo sa njima upravljati, kad ćemo sa njima drugačije voditi, kad ćemo ih drugačije voditi onda ćemo znati što, kada i kako napraviti i što, kada i kako treba financirati i u kojoj mjeri financirati i zašto financirati. I onda u toj sanaciji pronaći i krivce i privesti ih tamo gdje im je mjesto.

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče sabora. Uvažene kolegice i kolege, ministar koje nema i ovaj suradnici ministra, kad netko govori s pozicije zdravstvenog djelatnika onda možemo reći da nas u sustavu zanima prvenstveno da pružimo pravovremenu, dostupnu i kvalitetnu zdravstvenu uslugu našim pacijentima bez lista čekanja, bez dodatnog plaćanja lijekova i usluga. Osim toga, htjeli bismo zadovoljne djelatnike u sustavu, bolje plaćene nego sad, manje opterećene na više radilišta u jednom danu što nije slučaj u uređenim europskim zemljama i zato ljudi odlaze iz Hrvatske. No, stvarnost nam je bitno drugačija. O reformama govorimo godinama, sada nam je dodatne probleme izazvao Covid, a reformi još nema, a zdravstvo troši gomile novaca. S jedne strane sustav zdravstva može sada biti zadovoljan još jednim krpanjem rupa i povećanjem sredstava u ukupnom iznosu ove godine od preko 9 milijardi kuna kako bi se rokovi plaćanja sveli unutar 180 za bolnice, 120 dana za ljekarne. S 30. rujna dug bolnica prema veledrogerijama iznosio je 2,8 milijardi kuna, a ljekarni oko 400 milijuna kuna. I što nam sad kažu projekcije za 2022. godinu? Za Ministarstvo zdravstva 2022. u odnosu na 2021. plan manji za 5 milijardi i 300 milijuna kuna. Transfer proračunskih sredstava HZZO-a 2022. u odnosu na 2021. razlika 3 milijarde 828 milijuna kuna. Sanacija dugova bolnica 2022. plan u odnosu na ovu godinu manji za milijardu i 577 milijuna kuna. Ukupni rashodi financirani iz svih izvora financiranja za Ministarstvo zdravstva 6,4 milijarde kuna manje 2022.

E sad pitanje je koliko je taj plan uopće održiv? Potrebe zdravstvenog sustava u narednom razdoblju će biti još veće, a ne manje. Trenutno svakog mjeseca zdravstvo bilježi dodatnih 280 milijuna kuna, a ministar Marić je nedavno medijima iznio cifru od 400 milijuna kuna. Moguće promjene u sustavu od vlasničkih do promjena u ustrojavanju financija pa do strukturnih promjena kako bi se zaustavilo stvaranje novih dugova su još nedorečene, nema niti naznaka za reviziju poslovanja u zdravstvu odnosno zdravstvenim ustanova odnosno za clean start. Reforme dakle još nisu niti blizu na vidiku, najavljuje se centralizacija sustava, preuzimanje zdravstvenih ustanova od strane države. Nije. Dok god se ne riješe osnovni problemi neće biti ozdravljenja sustava. Prvo, plaćanje po odrađenom učinku. Pitam danas na odboru na što se odnosi povećanje od 100 miliona kuna za primarnu zdravstvenu zaštitu, 193 milijuna za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, 464 milijuna kuna za stavku ostala zdravstvena zaštita i kaže ravnatelj HZZO-a eto mi sad plaćamo već neko vrijeme 100% limita iako mnogi ne odrade ugovorene obveze. Možda je sada, ali osnovni problem je godinama neujednačenost limita u zdravstvenim ustanovama. Oni koji nisu odradili do limita dobili su ga u cijelosti, a oni koji su odradili preko limita nije im plaćeno osim određenih niveliranja što je bilo za vrijeme našeg SDP-ovog ministra. Većina ustanova danas svoje limite troši samo za plaće. U Njemačkoj je proces reforme od limitnog plaćanja do plaćanja po učinku trajao 6.g., kod nas još nije niti počela istinska reforma. Drugo, realne cijene usluga. Ako rendgenska snimka zuba košta prema HZZO 7 kuna, pregled specijaliste, supspecijaliste niti 100 kuna, kakve su to cijene usluga? Treća stvar, informatizacija.

Još sve zdravstvene ustanove nemaju uspostavljen bolnički informacijski sustav, pitanje upravljanja lista čekanja, povezivanje nalaza pacijenata i transparentnost poslovanja. Objedinjena javna nabava slijedeći problem, državne obveze po Zakonu u zdravstvenom osiguranju ne plaćaju se u punom opsegu nego maksimum 60-tak posto zbog toga gubici na kraju dodatno rastu, država je tu dužna za ono što je dužna platiti za sve kategorije čak 4,9 milijardi kuna. I tu je još niz spornih stavki na koje sam naišla, od Imunološkog zavoda gdje je smanjeno financiranje, pa zdravstveni turizam koji sam spominjala [[Upadica: Vrijeme]] u replici itd. Poštovana zastupnice, ja sam već nekoliko puta u ovom saboru govorio o problemima specijalnih bolnica, govorio sam o problemima, o problemima cijena usluga, pa je ispalo da recimo jedan pacijent koji dođe u Hubertovu kadu plati naknadu za taj tretman manje nego što košta voda koja se stavi u tu kadu. Znači, nije uračunata niti struja, niti rad bolničara, niti pomoćnika, niti sve ostalo što je tamo prisutno. Isto tako je bio problem i sa limitima. Vi ste sad tu u svom govoru spomenuli limite, znam da je veliki problem sa limitima u specijalnim bolnicama, a molim vas informaciju kakva je situacija kod vas u vašoj bolnici sa tim limitima? Pa rekla bih ovako, jad i žalost, ne samo u mojoj bolnici nego u većini zdravstvenih ustanova limiti su svih prethodnih godina kao što sam rekla prvenstveno nedovoljni, svjedočimo nepravednoj raspodjeli financijskih sredstava. Evo recimo iz 2016. podaci, službeni podaci od Hrvatske udruge poslodavaca u zdravstvu gdje imate slične ustanove, primjerice moja ustanova i jedna zdravstvena ustanova po sličnom broju osiguranika na jugu Hrvatske i znate koja vam je razlika? Znači, moja ustanova je recimo dobila 1.000 kuna po osiguraniku, a ova druga ustanova 1.499. Mi recimo odradimo puno više gravitirajućeg stanovništva, susjedna ta odnosno jel na jugu zdravstvena ustanova odradi puno manje i onda vam ispadne limit po slučaju naše ustanove 8.200, po ovoj drugoj 15.000. Mislim ja nisam zavidna toj drugoj ustanovi, ja vam hoću prikazati kakva je zapravo nepravda u [[Upadica: Vrijeme]] dodjeljivanju limita i to definitivno treba ispraviti.

Pa evo nisam mislio ni raspravljat, al ponukala me ova dobra rasprava od zastupnice, pa bih samo htio izvuć par rečenica još koje mislim da su bitne za zdravstveni sustav i sad se ministar ovdje vratio. Znači u zdravstvenom sustavu je nužna financijska disciplina prije svega ravnatelja velikih bolnica KBC-a u sferi rashoda, zatim bitno je praćenje ishoda liječenja koji u Hrvatskoj ista uopće ne postoji što postoji u svim zemljama EU, kao posljedica toga imamo recimo pacijente sa dijabetesom koji imaju, imaju najveći broj amputacija potkoljenica koje mi uopće ne pratimo. I ono što je posebno u zdravstvu bitno imamo sukob interesa privatnog i državnog gdje su nam šefovi klinika mahom vlasnici i privatnih bolnica i povezivanje, stručno povezivanje KBC-a sa regionalnim županijskim bolnicama i financijska odgovornost ravnatelja za ne probijanje financijskog limita svake bolnice. Evo poštovani kolega, zapravo ste nadopunili ono što čovjek ne stigne reći u 5 minuta. To su također problemi koji postoje u našem zdravstvenom sustavu, znači ne samo dodjela limita, ne samo plaćanje po učinku, nego i praćenje ishoda liječenja, o tome smo i vi i ja više puta govorili. Razdvajanje privatno i javno, ali u smislu da se zna red. Dakle, ne možete vi sad potpuno zabraniti nekome koji adekvatno odradi posao u svojoj zdravstvenoj ustanovi dal će on odabrati možda da ide raditi privatno ili neće, dakle tu mora postojati red. To se apsolutno slažem, ali opet preduvjet da netko je financijski odgovoran koji je na čelu ustanove da u prvom redu postoji red u dodjeljivanju financijskih sredstava s kojima on raspolaže. Vi možete biti 100 puta financijski odgovoran ako vam je limit ne znam 10 milijuna kuna, a vi trošite 13 milijuna kuna, pa tko će biti tako lud da bude na čelu te ustanove. To sam ja napomenuo u raspravi da kada govorimo o reformi zdravstva prije svega moramo razmišljati kako da uslugu učinimo kvalitetnijom za naše građane.

Evo poštovani kolega ja sam upravo o tome govorila prije možda tjedan dana u slobodnom govoru i kritizirala sam ovaj najavljeni nacrt izmjena Zakona o zdravstvenom osiguranju zato što nije dorečen odnosno o zdravstvenoj zaštiti, pardon, zato što nije dorečen, znači nešto se pokušava napraviti potezom pera, nije se napravilo, a analiza koja bi u krajnjoj liniji nama bila ovdje dostupna koju moramo nekakve odluke donijeti imate ustanove možda i specijalne bolnice koje posluju puno bolje nego neke druge ustanove.

Poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre, poštovane kolegice i kolege. Svi danas koji su ovdje govorili ustvari govorili su o samo jednoj temi, a to je rebalans proračuna. Mi danas ovdje de facto razgovaramo o dvije teme odnosno o dva dokumenta, jedan je dokument o izvršenju proračuna za prvih šest mjeseci što je trebala biti tema kojom se ja bih shvatio došla pohvaliti cijela vlada što je napravila od onoga što je obećala građanima u prvih šest mjeseci. A onda razgovaramo o rebalansu proračuna u kojem se vidi sve ono što se eventualno moglo sakriti u izvršenju koliko je ustvari problematično. E sad ja sam u svom pitanju vrlo jednostavno u replici ministru postavio pitanje, imali smo povećanje prihoda koje nismo očekivali i to povećanje prihoda od šest milijardi, što nije malo, da bi nam se u isto vrijeme desilo povećanje rashoda od 15 milijardi od kojih za 6 načelno znamo gdje su, nalaze se u zdravstvu, ne mogu opravdati činjenicu da se tamo nalazi i da su se pojavile, ali mogu pokušat shvatit da uz događaje koji su se dogodili u ovoj zemlji u proteklog godini na koju smo trebali odgovoriti. Zdravstvo je bilo jedno koje nije uspjelo odgovoriti, a imali smo praktički dva odnosno tri događaja, treći se upravo dešava. Prvi događaj je bio potres, drugi je bio covid i treći je bio izlazak iz cijelog svijeta iz krize, o tome je nešto govorio guverner HNB-a ovdje obrazlažući da se potpuno jasno znalo da će energenti svi praktički ulazni parametri u gospodarstvu rast, što je značilo da je ova vlada trebala to spremna dočekat pošto je imala dokumente koji su je upozoravali na to što će se dešavat. E sad malo ajmo o potresu, građani su u tom potresu pokazali solidarnost koju ti građani svaki puta kada se u ovoj zemlji nešto dogodi pokažu i gdje se ustvari iskažu. Mi u ovom saboru smo sada treći put izmijenili zakon ne bi li fond i ministarstvo, a i fond i ministarstvo su ustvari reprezent ove vlade, pomogli građanima, da bismo u rebalansu proračuna vidjeli smanjenje sredstava u fondu za 500-njak milijuna, izvršenje u ministarstvu koje graniči sa u tragovima i ono što je ustvari najžalosnije da vidimo da ona sredstva koja nam je Europa bila spremna dati da nam pomogne u tome, nismo dobili, nismo povukli, a nismo ih povukli zato jer nismo upravljali procesima. Ja ne mogu vjerovat da vlada koja je vlasnik objekata koji se trebaju rekonstruirat nije u stanju složiti tim koji je u stanju povući sredstva za rekonstrukciju odnosno stavljanje u funkciju tih objekata. Ja moram priznati da što se tiče covida mogu se složiti prošle godine da smo ga dočekali, ha čovjek bi rekao nespremni, niko nije očekivao, ali da smo ove godine ušli u to da nismo znali što i kako ćemo trebat odgovorit, to mi je potpuno nejasno, da ako su saborski zastupnici postavljajući pitanja ministru da li je svjestan da sustav zdravstva u covidu se raspao, govorim o prošloj godini, ove godine ta ista vlada nije se, a ne znam kako bi rekao dovinula tome kako da taj sustav profunkcionira u trenutku covida. I sada malo ajmo po točkama, Ministarstvo financija najveće skidanje ima u praktički pomoći gospodarstvu, a s druge strane najveću uplatu ima prema EU i naknadama za oduzetu imovinu po sudskom rješenju [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] [[Govornik se ne razumije.]] Zahvaljujem. Evo kolega Brumnić, rekli ste da je povećanje rashoda za 15 milijardi kuna, rekli ste da su građani pokazali solidarnost vezano za potres, da smo mi tri puta mijenjali zakon, a da je vlada smanjila sredstva za obnovu kuća stradalih u potresu i da nisu povukli eu fondove.

A kad se donosila ova zadnja izmjena zakona ja sam na to upozorio i stvarno se nadam da se to neće dogodit, makar doslovce u zakonu piše da će se dogodit, da svi oni koji mešetare nekretninama će praktički profitirat od ovog zakona. Tako da ovdje sjedi ministar financija trebao bi znati gdje se troše novci hrvatskih građana. Ja ga upozoravam da će u obnovi se obnavljati i onima koji su u međuvremenu kupili nekretnine, da će se u obnovi obnavljati 2, 3, 5 i 15 nekretnina, a da se recimo neće obnavljati štala čovjeku koji živi od tog gospodarskog objekta na Baniji. Ja ću se ponovo vratit na zdravstvo kad ste rekli da se zdravstvo raspalo prošle godine u Covidu, raspada se još uvijek. Evo imamo, kao što sam rekla i danas u raspravi upozorenja i udruge liječnika, imate danas dramatičnu izvanrednu pressicu ravnatelja splitske bolnice koji govori da prelaze na hladni pogon jer nemaju dovoljno osoblja. Ja bi rekla da je raspad sustava u vrijeme Corona krize je zapravo posljedica toga što se godinama to zdravstvo ne reformira kako bi trebalo.

Poštovana kolegice, ja ću pokušat odgovorit na malo drugačiji način predmnijevajući što će se desiti u budućnosti jer kad se ovako nešto dešava iz koraka u korak onda si postavite pitanje zašto se to dešava. Jer kada se prvi put nešto desi možete priznati da se netko nije snašao, ali kad se nešto dogodi 2, 3 i 4 put onda je pitanje da ima nekakav pozadinski plan. Ja kad slušam neke od ljudi koji dolaze ispred ministarstava objašnjavati što se dešava ili što bi se trebalo dešavati u zdravstvu, reći ću vam, ja mislim da je ovo uvod u poluprivatizaciju zdravstvenog sustava u RH, a neka me ministar demantira ako to nije točno.

Ja sam jutros u ime Kluba MOST-a ajmo to tako reći, manje ili više koliko sam mogao uspjeti u tome kirurškim rječnikom secirao neka naša razmišljanja o proračunu koja sam iznio, a ponovit ću sada 2 stavke i u 3 ministre dakle baš jedno, jedan ja bi rekao prijateljski savjet koji je direktno i pod vama taj odjel, pod ministrom Berošem, ali i pod vama. Dakle, prvo 250.000 naših ljudi je otišlo iz Hrvatske, mi moramo to zaustaviti. Po meni to nije problem samo ne znam premijera Plenkovića, HDZ-a, to je moj problem, to je problem oporbe cijele, to je problem svake stranke koja razmišlja o našoj državi, to je problem svih onih koji su utkali sebe na bilo koji način od hrvatskih branitelja do građana, radnika, intelektualaca bilo koga, to je naš zajednički problem. Molim vas razmišljajmo i o tome, samo smo u 2020. izgubili jedan grad veličine Križevaca. Na nepuna 4 milijuna stanovnika imamo oko milijun i pol zaposlenih i oko pazite 2,5 milijuna neaktivnog stanovništva među koje spadaju umirovljenici.

Ministre znači nikako nemojte podleći zastrašiteljima nikako i otići u lockdown, znači nikako pod nikoju cijenu, nikako. A ja ću vam sad argumentirati.

To je čovjek vrhunski stručnjak koji je između ostaloga, on, on npr. zagovara cijepljenje pod svaku cijenu, starih ljudi 80 godina, svi koji imaju teškoće, rizične skupine, znači čovjek je u centru. I on kaže da je lockdown katastrofalan, ministre sve vam mogu poslati na mail. Dakle, ovako 305 milijuna poslova izgubljeno globalno radi lockdown-a, 500 milijuna ljudi je palo ispod razine siromaštva radi lockdown-a, sa 135 milijuna na 270 milijuna je narasla brojka ljudi koji trpe od gladi. 24 milijuna studenata je prestalo studirati zbog lockdown-a ovo, to mi ćemo tek vidjeti, a ovo neću ni govoriti o posljedicama bolesti psihofizičkog, nemamo sporta, nemao rekreacija, to neću uopće ulaziti u to šta će tek poslije doći kad se budu radile dugotrajne analize. Dakle, hrvatskoj javnosti treba reći, ne može se virus sakriti, ne možeš ga staviti u Aladinovu svjetiljku, začepit gore i da on ne izlazi iz te boce, to bi mi već napravili svatko tko je donekle razborit. I da, on će proći kroz cijelo hrvatsko društvo. Nažalost, proći će, neće ga se moći zaustaviti. Znanstvenici govore da sve mjere mogu spriječiti maksimum do 20% širenje i to je ono što smo čuli zato su u pravilu i odredbe da se da bolničkom sustavu vremena da može funkcionirati, ali to je maksimum do 20% Znači on će proći i napravit će što će napraviti. I zato vlada cijelo vrijeme govori, država, oporbenjaci, svi govore koje su rizične skupine šta napraviti, ljudima se preporuča nešto ali ljudi moraju biti slobodni. Ljudi moraju biti slobodni, ako uzmete nam slobodu onda ničeg više nema, ničeg više nema. i zato vas molim dakle, svako neka radi ono po svojoj savjesti što misli da je najvažnije, neka to bude pošteno, čestito, odgovorno, ali vas molim za ime Boga dragoga, ako vjerujete u Boga onda u ime Boga, ako ne vjerujete opet u ime one dobrote koju svatko od nas ima u sebi, ja u to čvrsto vjerujem svatko od nas to nosi duboko u sebi, nemojte slučajno odvest državu u lockdown, uništit ćete nam Hrvatsku, a posljedice će biti dugotrajne, dugotrajne i dugoročne i to na koncu vidimo izvana po mnogim primjerima diljem svijeta. Evo mi imamo tako malo slična stajališta po pitanju pandemije korona virusa doduše jest da nas neki gledaju kao čudnovate kljunaše no međutim uz to što strada psiha, što su narušene slobode kako ja to kažem fašizam u Hrvatskoj 21. Stoljeća, narušeno je i ono od čega ljudi žive, to je onaj najsiromašniji dio građana koji najteže prolazi kroz ovu pandemiju, kroz ove mjere koje često puta ne daju prave rezultate koje bi trebale davati. Nažalost, o tome nitko ne želi govoriti jer svi žele biti kao što to kaže većina, kao što to kažu mediji slušati stručnjake, samo nažalost jedni stručnjaci imaju medijski prostor, drugi stručnjaci nemaju medijski prostor. Hvala. Poštovani kolega. Ja sam uvijek jako oprezan, ne politički, boli mene briga, dakle ja sam u ovom mandatu, izgorit ću do kraja i stat će narod naprijed samo nek Ja nikad ne kalkuliram u ničemu, živim po svojoj savjesti iću do kraja tako, do kraja, ali sam vrlo oprezan evo. Dakle, ja stvarno vjerujem da pandemija postoji da je tu, da ima posljedica, ali gledajte zanate šta mene buni, Hrvatska izgubi svake godine 15.000 ljudi radi posljedica pušenja, to kaže znanost, 15.000 građana umre od posljedica pušenja. Ja sad znači, ja da sam tu diži ruke i zabrani pušenje, nemojmo gubimo 15.000 ljudi godišnje, zabrani pušenje čovječe ili ćemo objasnit ljudima koje su posljedice pušenja, koje su opasnosti i reć ljudima, prijatelju vrlo, vrlo je logično da ćeš umrijet ako nastaviš pušit, pa ako ti to u svojoj slobodi želiš, ha to je tvoje pravo. Htio bi da budemo razboriti da se ne bojimo na koncu govoriti istinu. Slijedi pojedinačna rasprava poštovane zastupnice Marijane Petir.

Ipak stočari su nam rekli da ta sredstva neće biti dostatna kako bi poslovali sa pozitivnim ishodom, stoga je dobro da su Hrvatska i Mađarska uz potporu još 13 država članicama zatražile dodatna sredstva iz europskog proračuna za pomoć stočarskom sektoru. Uz ovu mjeru dodala bih nužnost osiguravanja kapaciteta za skladištenje žita i izgradnju silosa, a u skladu s najavom koju je Ministarstvo poljoprivrede dalo da će takve projekte sufinancirati posebice onim poljoprivrednicima koji povezuju ratarsku i stočarsku proizvodnju. To je važno zato što se suočavamo sa vrtoglavim rastom cijena stočne hrane, što posljedično ima utjecaj i na cijene hrane na policama u trgovinama za naše građane. Osim toga smatram nužnim razmotriti da se u budućnosti intervenira i kroz robne rezerve kako se više ne bi događalo da se žito i kukuruz izvoz pa ga potom uvozimo po 30% većim cijenama, već da strateški planiramo i osiguravamo hranu sada kada je imamo za ona vremena kad je možda nećemo imati ili kad će cijene biti izuzetno visoke. I dok se sredstva za gotovo 57 milijuna kuna povećavaju za veterinarstvo i sigurnost hrane što svakako podržavam, smanjuje se za 20 milijuna kuna za lovstvo, za smanjenje štete od divljači i naknadu šteta. Na sjednicama Odbora za poljoprivredu više smo puta raspravljali o načinima sprečavanja šteta koju divljač počini na usjevima poljoprivrednicima te smo zatražili da Ministarstvo poljoprivrede i Hrvatski lovački savez u dijalogu nađu održivo rješenje. Smanjenje sredstava za više od 20 milijuna kuna dovodi do zaključka da će i ove godine poljoprivrednici ostati ne samo bez usjeva već će ostati bez kratkih rukava jer će ostati i bez naknade. To govorim stoga što lokalna lovačka društva tvrde da nemaju financijskih sredstava za obeštećenje, a ministarstvo planira problem riješiti kroz policu osiguranja, premda su već dvije javne nabave propale. Podsjetit ću da su šume državna imovina i da je divljač državna imovina i kao što poljoprivrednik mora brinuti o svojoj stoci da drugima ne radi štetu, tako i država tj. lovoovlaštenici moraju brinuti da divljač ne radi štetu poljoprivrednicima, a ako se ta šteta ipak dogodi onda ih treba pravično obeštetiti. U vremenu koje je itekako bilo obilježeno covid krizom čiji je ukupni trošak samo za državni proračun u nepune dvije godine prešao 40 milijardi kuna, najveći dio troška odnosi se na mjere za očuvanje radnih mjesta što izravne, što ne izravne, to su porezi, doprinosi i sve što je država preuzimala na svoja leđa i smatram da je to bio ispravan potez jer smo tako sačuvali 700.000 radnih mjesta. Jasno mi je da je u tim uvjetima bilo izazovno pronalaziti sredstva za sve potrebe i cijenim što se nije zaboravilo poljoprivrednike kroz razne mjere pomoći, no podsjetila bih na prijedlog koji sam dala da se za poljoprivrednike stradale u potresu osigura predfinanciranje iz državnog proračuna za obnovu njihovog poljoprivrednog zemljišta i gospodarstava jer oni nemaju vlastitih sredstava za tu namjenu. 120 milijuna kuna koja su za obnovu poljoprivrednih gospodarstava osigurana u mjerama ruralnog razvoja ne mogu se povući dok se projekt ne realizira do kraja, a da bi se realizirao potrebna su inicijalna sredstva. Netko tko je izgubio sve u potresu ta sredstva nema, a banke u Hrvatskoj neće ih podržati jer poljoprivrednike smatraju rizičnima.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče sabora, državni tajniče. Evo upravo ova i prošla godina mislim da je bila jedna od najizazovnijih u proračunskom planiranju i praktički sva pravila koja postoje u proračunskom planiranju morala su bit prekršena jel ovakvu krizu do sada imali nismo. I čestitke predsjedniku vlade i Ministarstvu financija na ovim rezultatima koji nisu došli sami od sebe, sigurno 9% rasta BDP-a i rekordni kvartal sa 16% rasta ove godine nije došao sam od sebe. Unatoč svim nedaćama, unatoč covid krizi, unatoč potresima zadržali smo kreditni rejting, čuli smo da je za preko 4 milijarde kuna smanjena udio kamata odnosno trošak kamata, a prihodi u ovom rebalansu dakle idu na 153, dakle rastu za 3 milijarde kuna, rashodi su na 173 milijarde i sa deficitom od 4,3% To je i dalje iznad mastriškim kriterija, ali udio duga u BDP-u nam pada za 4,2%-tna boda. I tu bih htio upravo staviti fokus na eu fondove da na koji način su eu fondovi doprinjeli ovim rezultatima i da apsolutno ne stoji da smo loši u korištenju europskih fondova ili da smo podbacili u tom segmentu. 2017. isplaćeno je 7,3 milijarde kuna, ove godine, prošle godine 17,7 milijardi, ove godine planirano 25,5, a ovim rebalansom spuštamo to na 23,6 milijardi kuna, slijedeće već praktički za 50%-tno povećanje na 31,5 milijardu kuna. Drugim riječima, vidimo da europski fondovi mijenjaju Hrvatsku nabolje, da osiguravaju bolje školstvo, bolje zdravstvo, osiguravaju mjere za naše poduzetnike i osiguravaju razvoj gdje smo do sada 50 milijardi kuna u plusu, ugovorili smo 123%, isplatili 62% i ono što je po prvi puta da smo ostvarili M+3, dakle sredstva koja koristite, jedne godine možete 3.g. unaprijed, da smo ostvarili za ovu godinu u 10 mjesecu. Drugim riječima, nema govora da će propasti ijedna eurocent lipa iz europskih fondova, upravo lovimo dinamiku i ova cifra od 31,5 milijardu kuna u slijedećoj godini dovoljno govori kolko se ubrzalo korištenje fondova.

I nakon te hrvatske inicijative koja je prihvaćena u rekordnom, u tajmingu, u mogućnosti smo realocirat sredstva i od 12 milijardi kuna koje su dane za spas radnih mjesta covid potpora jedan i dobar i značajan dio dolazi iz europskih fondova, a sve ove maskice i respiratore koje vidite isto tako kupuju se iz eu fondova iz Kine. Na kraju bi se osvrnuo na Fond solidarnosti. On kao takav je instrument za vrlo brzu reakciju i kao takav ima 4 komponente koje može se koristiti od raščišćavanja koje je vojska radila i koje smo refundirali, zamjenskih stanova, potres u L'Aquili, Talijani su praktički samo izgradili zamjenske stanove, ispravno, vraćanje u ispravno stanje infrastrukture gdje smo mi praktički proširili korištenje toga i idemo u punu pravu obnovu i škola i bolnica i svih zgrada javne namjene, te 4 komponenta kulturna baština osiguranje u smislu skela. Zato i možda i nam i treba malo dulje vremena, al vjerujem da ćemo dobiti i produljenje iz Brisela, ali po prvi puta koristimo sredstva za puno širu namjenu i ono što će biti slijedeće godine je da su naprosto sredstva prebačena na godinu iza.

Kolega Paviću, govorili ste o tome da u stvari da niti jedan eurocent neće propasti od sredstava koja su osigurana. Mene zanima obzirom da imate iskustvo kao ministar regionalnog razvoja, a vezano uz temu o kojoj sam prethodno govorila, a riječ je poljoprivrednicima koji su stradali u potresu, kroz mjere ruralnog razvoja osigurano je 120 milijuna kuna za obnovu zemljišta i poljoprivrednih gospodarstava, ali ta sredstava se mogu dobiti tek kad se projekt u potpunosti izrealizira 100%-tni je povrat, što znači da njima trebaju inicijalna sredstva da bi oni uopće mogli krenuti u realizaciju, banke ih smatraju rizičnima, ne žele im dati ta sredstva. Znam da je bilo nekih problema u prijašnjim razdobljima oko predfinanciranja konkretno sa projektima jedinica lokalne samouprave, no mislite li da bi bilo pravedno u ovom slučaju ipak potražiti rješenje za predfinanciranje u državnom proračunu jer poljoprivrednici nisu obuhvaćeni zakonom o obnovom i prepušteni su de facto sami sebi. Hvala vam lijepa kolegice Petir, pa upravo ste dali dobar fokus i na jednu temu, a tiče se upravo kapaciteta i JLRS-a i poljoprivrednika za apsorpciju europskih sredstava. Za buduće razdoblje, a to smo već i naglasili Ministarstvu financija da bi htjeli jednu tematsku točku ili sjednicu imati, bit će mi drago da i vaš odbor sudjeluje u tome, koji će se ticati jačanje kapaciteta za predfinanciranje. Naravno, treba vidjeti sve modele, postoji nekoliko ideja i modela, bilo pričuva za jedinice JLRS-a, bilo izgradnja kapaciteta ili dodatne linije kroz HABOR i ostalo, a da ih se izgradi i da se ojača te kapacitete.

Poštovani gospodine predsjedavajući, ministre koga ovdje nama, ali vjerojatno je ministar naš jako dobro informiran da je vanjsko politički odbor Europskog parlamenta usvojio izvješće o borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala gdje se od RH izrijekom traži da se istraži poslovanje biznismena Tedeschia i da se istraži da li postoji njegova povezanost sa kapitalom UDBE. Ukoliko se to ne provede i ne informira Europski parlament Hrvatskoj se izrijekom prijeti sankcijama. Ja sam ministru našem jutros pokušavao objasniti što su tvrtke bez ijednog zaposlenog koji enormno zarađuju u Hrvatskoj. On mi je bahato sa cinizmom i mogu reći sa idejom da štiti lopovluk rekao da je to zakonski omogućeno i da ukoliko imam neka saznanja da prijavim DORH-u.

Godinu dana kasnije 2020., prihodi tih tvrtki su 20 milijardi kuna. Zamislite ni jedna tvrtka nema ni jednog zaposlenog.

Znači u Hrvatskoj postoji 41.000 ili 30% tvrtki koje nemaju ni jednog zaposlenog. Ja bi molio ministra da mi kaže da li njega ovo brine. U isto vrijeme, da još malo proširimo temu i da bi podsjetili i naše slušatelje koji nas gledaju treba reći da hrvatski proračun 150 milijardi kuna i u zadnjih 5 godina vladavine odnosno mandata Plenkovića to je 750 milijardi kuna, a da je u tom mandatu Plenkovića u 5 godina ove tvrtke su uprihodile 91 milijardu kuna bez ijednog zaposlenog i većina je tih tvrtki nakon par godina zatvorena. To su sve podaci koje su na stranicama FINE i svak ih može proučit samo sebi malo dat truda. Treba reći pošteno da taj oblik poslovanja bez ijednog zaposlenog seže sve iz vrijeme Račana 2002. godine kad je bilo prvi puta 5 milijardi kuna preko takvih tvrtki, a u ovih zadnjih 18 godina to je 220 milijardi kuna opet po službenim podacima FINE. Danas cijeli dan govorimo o zdravstvu, u prošloj godini 20 milijardi kuna, to je skoro proračun zdravstva, to je 7 Peljeških mostova i 5 novih hidrocentrala Kosinj kojim bi se Hrvatska svrstala na stranu ekološki uređenih zemalja sa dovoljno električne energije. I ministar je mene uputio na DORH. A ja ministra pozivam da istraži poslovanje Termoelektrane Plomin 15 milijardi kuna su prihodovali u 20 godina bez ijednog zaposlenog, tvrtku Cervica Zagreb 1 milijardu kuna su prihodovali u 4 godine bez ijednog zaposlenog, VS Commerce 75 milijuna kuna u jednoj godini bez ijednog zaposlenog i Geomax iz Rijeke sa 30 milijuna kuna u jednoj godini bez ijednog zaposlenog. Jel bi slušate, svi mi zajedno i naša hrvatska javnost o kojim se novcima radi. U isto vrijeme Hrvatska je, u Hrvatskoj je 240.000 obitelji ovršeno i 300.000 se iselilo iz Hrvatske upravo radi korupcije, nepotizma i kriminala. I zato ja sad ministra upućujem i pozivam da on ide u DORH i bolje da on ide u DORH nego da mu netko iz Europskog parlamenta pokuca na vrata.

Poštovani kolega Vrkljan, evo nabrojali ste tvrtke koje su zaradile milijarde bez zaposlenih, malo ću se našali, pa mislim da mi očito nemamo dovoljno educirane inspektore koji bi to mogli odraditi, već naši inspektori češljaju tržnice, sirotinju koja zarađuje za koricu kruha i ne rješava ni tamo problem. Cijeli mjesec se češljaju tržnice, a ovakvi slučajevi ostaju ne dodirnuti.

Ja mislim da mi imamo dovoljno ljudi koji su dovoljno obrazovani da ovo istraže, mi imamo opstrukciju i mobilizaciju svih institucija u RH kao posljedica toga institucije ne rade svoj posao. Poslije mog ovakvog izvješća u normalnim državama EU gdje mi pripadamo, jedini rezultat toga bi mogao biti, gospodo iz HDZ-a da ministar trenutno da ostavku jer je on ovoga svjestan, on ovo zna. On ovo svjesno, ja ne znam dal on štiti sebe, dal štiti neke ministre, reću vam neke supruge od ministara koje isto tako rade bit će vremena pa ćemo izvaditi te podatke, ljubavnice, prijatelje, drugove koga štiti morat će nekad reć. Izvolite.

Poštovani državni tajniče, glavni državni rizničaru, poštovane kolegice saborske zastupnice i saborski zastupnici. Evo cijeli dan slušamo i o izvješću o izvršenju proračuna, nešto malo o zakonu o izvršenju, najviše o rebalansu predloženom proračuna, što ide gore, koji prihodi rastu, koji rashodi rastu, što ima, što nema smisla. Uvijek nekako teza je da proračun je slika politike i slika realnog stanja pa tako i rebalans ovog proračuna vjerojatno je slika prilika u ovoj godini. Naravno prije otprilike točnu godinu dana kad smo donosili ovaj proračun bilo je dosta i nesigurno vrijeme i postavke koje su tada vrijedile izmijenile su se u odnosu na vrijeme koje je sada i naravno to nas danas dovodi do predloženog drugog rebalansa proračuna za ovu godinu. Veseli me, odmah moram reći to konačno u proračunu imamo ogromnu stavku nabava borbenih aviona 2,4 milijarde kuna. Konačno ovdje smo mogli danas čuti od pojedinih kolega i kolegica zastupnika jednako tako i od nekih klubova zastupnika da im to baš i ne odgovara da drže da možda ima prioritetnijih stvari u državi, ali osjećam potrebu da evo kažem i svoje mišljenje da u ovo se trebalo ući i puno prije. Da, nikad nećemo imati viška milijardu eura pa da sad kažemo ajmo nabavljati avione, uvijek će nam to biti puno u svakom trenutku, ali kao odgovorna država držim da to jednostavno moramo učiniti. Možda je nekom sa pozicije udobnog toplog stana u Zagrebu nebitno da li imamo avione, ali mi na istoku Hrvatske u pograničnim zonama Hrvatske koji graniče i prema Srbiji i prema Bosni gdje se danas opet zvecka oružjem da mi želimo da imamo borbene moderne avione koji će odvratiti svakoga ko bi ubuduće i pomislio pretendirati prema Hrvatskoj. Opet se nešto kuha i da ove godine 2,4 milijarde kuna sve skupa oko milijardu eura u idućem razdoblju za nabavu borbenih aviona, kamo sreće da smo to napravili prije. Oko zdravstva dosta je bilo riječi, naravno opet ovaj rebalans proračuna slika je i prilika našega zdravstva, najavljuju se i reforme zdravstvenog sustava krenule su dosta široko, dosta sveobuhvatno drugačije i ne mogu s obzirom na složenost tog problema i s obzirom na koliko taj problem traje, na naravno uvažavajući činjenicu koliko taj problem košta državu odnosno porezne obveznike RH. Nadamo se da će priča oko reforme iznjedriti rješenja koja će ponuditi neke alternative na rashodnoj strani proračuna, a ne bi nas trebalo čuditi, a ne bi nas trebalo čuditi ako se potegne pitanje na prihodnoj strani zdravstvenog sustava ne može sve biti džabe. Mi praktički imamo besplatan zdravstveni sustav, svi imaju pristup zdravstvenim uslugama. To je pitanje hoćemo li tako moći i ubuduće, vjerojatno ćemo se s time morati suočiti ubuduće. Sve dok je tako da možemo očekivati vjerojatno svake godine i u proračunima, ali i u rebalansima povećanje sredstava za održavanje ovakvog zdravstvenog sustava. Veseli me što vidimo povećanje sredstava za poljoprivredu, naravno teško je čuli smo i od uvažene zastupnice Petir da je teško poljoprivrednim proizvođačima u stočarskom sektoru da treba im pomoći, da oni su ti koji donose dodatnu vrijednost hrvatskoj poljoprivrednoj proizvodnji. Povećanje sredstava za plaće preko 900 milijuna kuna, čuli smo i ministra u odgovorima na replike da drži da je povećanje razine plaća u javnom sektoru utječe općenito na rast potrošnje u Hrvatskoj. Slažem se da plaće u državnom i javnom sektoru nisu na primjerenoj razini, da me se ne bi krivo shvatilo, ne kažem da mi nemamo možda i negdje i viška pojedinih radnih mjesta, ali pojedinačna visina plaće u javnom sektoru nije na primjerenoj razini. Naravno i ovaj rebalans trebamo podržati kako svaki drugi, država se mijenja, živi, ide dalje, a vjerujem da će u idući tjedan u raspravi o proračunu da će to bit opet jedna nova, nova tura i prihoda i rashoda i onih konstruktivnih rasprava kuda idemo dalje. Kolega zastupniče, govorili ste o rashodima gdje je najviša stavka u stvari za borbene avione, spomenuli ste i druge rashode.

Da, vlada je ulagala i u očuvanje radnih mjesta, vidimo dodatnih 600 milijuna kuna i kroz ovaj rebalans.

Poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre, kolegice i kolege. Nije mi namjera o ovome uopće prozivati ministra jer njegov je posao da pokuša nategnuti ono što se nategnuti da i da za financijsku situaciju sigurno nije kriv on ili nije on taj koji prihoduje, već je problem u tome što je sve ostalo šuplje, pa curi na sve strane i vrlo teško je sakupiti koliko je potrebno. Visoka cijena goriva, više PDV-a, više prihoda, poskupljenje hrane, kućnih potrepština u maloprodaji, opet više PDV-a, više prihoda, u realnom smislu plaće su svakog dana sve manje, a to znači da će građani plaćajući više dobiti manje i svakog dana sve teže živjeti. Ovdje su se skoro svi složili normalno osim vladajućih, njihov je zadatak da brane sve, da je zdravstvo u jako lošoj situaciji, potop, rasjed se ne zna koliko je dubok, ne zahvaljujući lošem poslu liječnika, oni se trude maksimalno koliko mogu, oni koji odlaze u zdravstvene ustanove to mogu i vidjeti, no međutim netko tko planira, dijeli javne nabave, poslove, raspolaže javnim novcem očito ne zna svoj posao. Nažalost Hrvatska je uništila proizvodnju, industriju, evo i zadnji veliki industrijski pogon u Kutini nekoliko tjedana ili mjeseci nije radio, prodaje se Turcima. Nažalost, ljudi koji će ostat bez posla ili koji neće imat posla neće biti problem ove vlade jer otvara se Švicarska, pa će se vjerojatno naši Hrvati i snać negdje gdje postoji nekakav red. U poljoprivredi za mjere za uređenje tržišta poljoprivrednih proizvoda manje 24 milijuna kuna, poljoprivredno tržište nam je u rasulu, svatko se bori sam za sebe. Ovim ćemo omogućiti da bude još i gore. Neznatna sredstva da ne kažem za vladu je bitno kada se govori o milijardama, ovdje se radi recimo o 6 milijuna kuna manje za nacionalnu inventuru šumskih resursa, očito ne trebamo to još uvijek napravit inventuru jer ima vjerojatno još nešto za posjeći, pa će lakše bit napraviti inventuru. Ukinuta su planirana sredstva za program opremanje višenamjenskih helikoptera 24,5 milijuna kuna. Ja ne znam već 5.g. ovdje govorim sa još nekim ljudima o potrebi hitne helikopterske službe, obećava se, svi ministri obećavaju, no međutim još uvijek to nije zaživjelo. S obzirom da smo turistička zemlja, s obzirom da smo rastegnuti, mislim da je to neophodna stvar i ne znam kada će se konačno pronaći sredstva za ovo. Sredstva postoje za nekakve stvari koje bi mogle pričekati, ali za ono što je potrebno za običnog čovjeka za to nema. Neću duljiti raspravu, jedino ću vas pozdraviti na kraju Bog i Hrvati, šuti, pa plati.

Poštovani zastupniče Lenart, nikako nije točna vaša tvrdnja da su plaće sve manje. Pod reformama ministra financija Marića povećan je osobni odbitak s 2.600 na 4.000 kuna, smanjene su dvije stope poreza na dohodak i time velikoj većini hrvatskih građana dakle osobni dohodak je povećan. Vi osobno znate dakle sudjelujete na razinama koje odlučuju na lokalnoj i regionalnoj razini da plaće iz godine u godinu dakle se povećavaju, prema tome nikako nije točna ova tvrdnja koju ste u svojoj raspravi iznijeli.

Kolega Piletić, evo ja pouzdano znam da vi umjesto svoje gospođe idete u nabavu, pa znate koliko je sve poskupilo u trgovini, da točite i svoj autić, pa ovoga znate koliko je to sve poskupilo. Ja sam rekao da su u realnom smislu plaće pale, ne u ovom što ste vi izgovorile. Da, one jesu nešto porasle, no međutim realno čovjek za novac dobije puno manje.

Hvala. Poštovani ministre sa suradnicima, poštovani zastupnice i zastupnici. Dakako i u razdjelu zdravstva očiti je grub propust ove vlade da se uhvati u koštac sa obnovom, čak i kada dođe do tako važnih dijelova obnove kao što je obnova zdravstvenih ustanova. Sinoć sam pripremajući se za raspravu poslala poruke kolegama iz drugih zagrebačkih bolnica koje su stradale prije više od 18 mjeseci, a također i kolegicama iz sisačke bolnice koja je stradala prije više od 10 mjeseci pitajući ih kakvi su im kapaciteti i kako funkcioniraju njihovi odjeli i njihove klinike. Pročitat ću vam neke odgovore. Malo su se zakrpali odjeli gdje je pala žbuka, sve što je dobilo crvenu i žutu naljepnicu je van funkcije. Mi smo useljeni u novi paviljon i radimo s pola manje kreveta nego prije. Obje zgrade interne su prazne i obnova još nije počela. Sisak. Cijeli kat zatvoren. Derma od 21 krevet 10 upotrebljivih. Dodatno dobili su rješenje da su obje zgrade za rušenje, no isto još nije počelo. Vinogradska. Što se same pulmologije tiče od 4 kata funkcionalna su 3 s tim da je na prvom katu manje kreveta nego prije plus do otvaranja ovog zadnjeg covid odjela i kat kirurgije je bio van funkcije, sad su ga na brzinu sredili za covid. No i dalje je to koma, nema infrastrukture, nema wc-a. Jordanovac. Na Rebru se ponavljam nakon više od 18 mjeseci i dalje guraju klinike sa Šalate koje su premještene na Rebro u ionako skučene prostore klinike jer ogroman dio Rebra zauzima covid odjel sa tendencijom širenja. Dakle, usred najveće svjetske zdravstvene krize kojom svjedočimo unazad više od 100.g. hrvatsko zdravstvo ne da funkcionira u proširenom kao što bi trebalo prostornim kapacitetima, ne da funkcionira u barem onakvim kakvi su bili prije pandemije, nego funkcionira u znatno suženim prostornim kapacitetima. S te strane stvarno je skandalozno i stvarno je poražavajuće da je od 444 milijuna predviđenih da se povuku iz Fonda solidarnosti za obnovu zdravstvenih ustanova nije potrošeno 400 milijuna. Dakle, čekat ćemo još neko vrijeme na obnovu bolnica. No osim toga ovo je dobra prilika da još jednom iskomentiramo kolosalni neuspjeh vlade kada dođe do borbe protiv pandemije, naime ona ima svoju cijenu koja nije samo zdravstvena nego je dakako i ekonomska. Zdravstvena koja se mjeri u ljudskim životima na današnji dan taj ceh iznosi 9.331, a ekonomska se mjeri u milijunima, doslovno stotinama milijuna kuna. Dakle, osobe koje završe u bolnici ako imaju lakši oblik hospitalizacije njihovo liječenje koštati će nekoliko desetaka tisuća kuna, dok oni koji završe na intenzivnoj njezi, koji završe na respiratorima, koji završe ne daj Bože na ECMO-u o čemu slušamo ovih dana dosta, e njihovo se liječenje mjeri u stotinama tisuća kuna. Dakle, ako znamo da cijepljenje uvelike smanjuje šansu za hospitalizaciju, za težak oblik bolesti i na koncu naravno za smrtni ishod onda jako dobro znamo da je procijepljenost ove populacije veća onda bismo osim ljudskih života uštedili doista i stotine milijuna kuna. I to su samo oni na prvu lako vidljivi i lako zbrojevi troškovi, iza njih slijede troškovi svih onih zapuštenih bolesnika koji uslijed prenapregnutog zdravstvenog sustava ne uspijevaju doći do svojih liječnika, dijagnostike i tretmana. Evo opet se zatvaraju hladni pogoni bolnica, slijede troškovi nedovoljno praćenih kroničnih bolesti, slijede troškovi nedovoljno preveniranih i prekasno otkrivenih malignih bolesti. Ta će se cijena također plaćati u milijardama kuna, a osim toga i u ljudskim životima. Dakle, u ljudskim životima i u milijardama kuna plaćati će hrvatski građani i građanke politiku nezamjeranja, politiku dvostrukih kriterija, politiku nekonzistentnosti, politiku čuvanja rejtinga.

Kolegice Kekin, kada već čitate komentare sa društvenih mreža trebali biste pročitati i ozbiljnije dokumente ove vlade. Kada već spominjete Sisak trebali ste pročitati informaciju Ministarstva zdravstva koje je uložilo preko 132 milijuna kuna u izgradnju objedinjenog bolničkog prijema i hitnog bolničkog prijema tj. Središnjeg bolničkog paviljona u Sisku. Kada govorimo o infrastrukturi u koju je ova vlada uložila da na periferiji, rubnim dijelovima, dakle van metropole, zdravstveni sustav se digne svjetlosnim godinama onda bi to bilo puno korisnije nego čitati komentare s društvenih mreža. Ovo nisu komentari s društvenih mreža, ovo su komentari mojih kolega i kolegica liječnika i liječnica koje osobno poznajem i koji su mi sami rekli u kojim uvjetima rade. Dakle, sisačka bolnica i dalje ne funkcionira u onom omjeru u kojem je funkcionirala prije potresa i nije obnovljena. To su naprosto činjenice unatoč vašim hvalospjevima vladi.

Dakle apsolutno Vlada RH uložila je u zdravstveni sustav na području Sisačko-moslavačke županije prije potresa nije čekala katastrofe, nije čekala prirodne nepogode, nego sustavno ulagala u zdravstveni sustav, ljudima je omogućena i usluga magnetne rezonance i svega dakle

Izvolite nemojte se derati. Onda rađe šutite. Prema tome, ja vas lijepo molim, nemojte zlorabiti poslovnik, radimo uredno, normalno, pristojno sukladno poslovniku. Poštovani zastupnik Glavašević vi inzistirate i dalje na povredi poslovnika.

Ja ću isto krenuti sa pohvalom kolegice Kekin slažem se što se tiče obnove, ali moglo bi tri konkretna pitanja. Sjedite u Gradskoj skupštini Tomašević je napadao Bandića cijelo vrijeme zašto opću bolnicu „Sveti Duh“ nije prepustio državi. Drugo, radite u Klinici za psihijatriju ima 54 psihijatara na 50 kreveta, skoro ko u Švedskoj, a liste čekanja su sve veće i veće, sad sam bio na vašoj web stranici. I treće, da li obzirom da je vaša klinika spojena sa Klinikom za psihološku medicinu, da li ćete poduprijeti to spajanje, da li to želite, da li je to dobra ideja i da li ćete na tome poduprijeti sve dobre ideje i reforme? Dakle, poštovani zastupniče Ostojiću vi ste kao neka uspavana ljepotica, dakle naše klinike su se spojile prije više ja mislim da ima skoro dvije godine. … [[Upadica se ne razumije.]] Pa mislim kako da vam kažem ja na toj klinici više trenutno niti ne radim jer sam ovdje u Gradskoj skupštini, dakle klinike su spojene, inače za vašu informaciju sa Klinike za psihijatriju i psihološku medicinu je unazad pet godina otišlo više od 20 gotovih specijalista što također govori o brizi za zdravstvo ove vlade, unazad pet godina više od 20 specijalista što u inozemstvo, što u privatnu praksu, što evo i u sabor tako da definitivno nema ih više nego kreveta, osim trenutno u ovoj situaciji iz razloga što Klinika za psihijatriju je naime pretvorena u covid odjel i to preko godinu dana.

Izvolite.

Ja ću naravno glasati protiv ovog rebalansa proračuna, to vam je valjda jasno, ali isto tako nisam potpisao prijedlog za pitanje vašeg povjerenja jer mislim da je to da ste vi zadnji čovjek koji mora otići iz vlade, zato nisam potpisao. Ima prije vas cijela plejada, cijela plejada. Dakle, fino, strpljivo slušate cijeli dan i zbilja činili ste jedinu reformu koja se zove reforma financija. Da li je ona do kraja jasna ha i o tome možemo raspravljati. Dakle, ostavio sam tamo ono što sam pisao, ali znam otprilike što ću vam govoriti. Reforma zdravstva, vrlo ste lijepo rekli, citirali ste Peru Jurkovića niste mu rekli ime, a ja ću reći jer cijenim tog čovjeka kad ste rekli nema tog novca koje zdravstvo može potrošiti. A ja ću vam citirati jednog mog prijatelja iz Amerike koji me naučio problem koji se može riješiti novcem nije problem. To je čas posla, odeš u kredit, mi kao fizičke osobe, vi prodate neke obveznice, zadužite se, refinancirate, a ovdje ima tri psihijatra, ima desetak doktora oni najbolje znaju da problem koji se može riješiti novcem nije problem i puno problema bi se riješilo. Odustali ste danas od svog pravila g. ministrice, rekli ste da ne odgovarate na hipotetska pitanja na kondicionale, ali ste ipak otvorili vaš PowerPoint i rekli ste da nije bilo covida da bi deficit bio 6% Isto tri pitanja kao kolegice Kekin koja je odgovorila samo na jedno. Prvo, da se nastavila reforma zdravstva koju je zaustavila vlada Oreškovića koja je razdvojila bolnice koje sam ja, moja malenkost spajale jer volimo Hrvatsku, radimo za bolje kliničke ishode, jel je opasno liječiti se na nekim odjelima gdje ima samo jedan doktor koji operira jedanput u dva mjeseca, naprosto je opasno. Opasno je poroditi dijete u nekoj bolnici gdje ima jedan ginekolog od 78 godina, naprosto opasno. Drugo pitanje, ista ta vlada Tima Oreškovića zaustavila je objedinjenu javnu nabavu pa mislim ono što je rekao kolega Vrkljan, šta mislite koliki bi bio deficit proračuna da se objedinjena javna nabava nastavljala ovih šest godina?

Prijelom ruke, skoro milijun eura, skoro milijun eura. A onda Bandić, naravno nije dao opću bolnicu „Sveti Duh“, a sad će kolega Tomašević predati „Sveti Duh“ jer treba doći, treba doći pod kapu države, naprosto treba doć i to je dobro u ovoj reformi koju preporuča ministar Beroš.

Možda nemate ovlasti, možda vam se treba proširiti ovlasti, ali vi najbolje znate kakve su vaše ovlasti. Ponovit ću, ako ne možeš mjeriti, ne možeš upravljati. Pa vi ste sjajno govorili na odboru za zdravstvo, sjajno ste govorili. Manje operacija, manje pregleda, manje svega, a više rashoda.

Ako volite Hrvatsku, ja znam da vi volite, krenite u reformu zdravstva. Ovo je naprosto više neodrživo, apsolutno neodrživo i u predloženoj reformi ima zbilja dobrih stvari, ima i katastrofalnih stvari, jel. Ima zbilja katastrofalnih stvari, vidjet ćemo što će na kraju iz toga izaći. Ali evo, volio bih da odgovorite na ova dva pitanja, dakle što bi bilo kad bi bilo već kad kršite pravila, a što se tiče druge točke to potpuno smatram ako nema nekih novih novosti oko vašeg opoziva moj glas naravno neće dobit. Poštovani zastupniče, istina mi je draža od svega pa ću iskoristit priliku da govorim o problemu zdravstva sa pozicije trenutne, gdje sam ja jako kritičan i rekao sam ministru da mora puno više intervenirat u taj sustav, ali isto tako volio bi da mi se javno očitujete jer ovdje sa moje desne i vaše lijeve strane nikako da to čujem u zadnjih par godina. Vi ste dijelom bili uključeni u reformu, jedan projekt bolnice u Koprivnici kad je Svjetska banka se povukla i povukla 30 milijuna dolara radi toga što je izrekom rekla da je to praonica novca i taj eksperiment je neslavno propao.

Kolega Vrkljan, u pravu ste. Znate, lako je imat naknadnu pamet, znači objedinjeni hitni bolnički prijemi su sjajni, evo tu nema, sjeća ga se Bačić, kolega župan Vučić, ne znam mu ime, karlovački, sjajan čovjek koji zbilja, na sastanku sad bio ministar reko ja sam se rodio u Ogulinu, moja djeca, ali ne dam da se oni rode, moji unuci u Ogulinu.

Zahvaljujem predsjedavajući.

Dakle Povjerenstvo je suglasno s ovim prijedlogom izmjena, ali kao i mnogo puta do sada ističe potrebu boljeg planiranja i kontrole rashoda, posebice u sustavu zdravstva. Dakle kaže se mnogo puta do sada, iste stvari se preporučavaju. Dalje u samom izvještaju, ističe se činjenica dakle kako su Vladine projekcije od 9% rasta više i od projekcija drugih relevantnih institucija i ukazuje se na potrebu konzervativnijeg pristupa prilikom izrade projekcija za iduće razdoblje. Dakle u samom izvještaju se kaže da su projekcije Vlade malo preoptimistične. Nadalje, kontinuirano se ističe potreba boljeg predviđanja pojedinih stavki kao što su rashodi za zaposlene i mirovine te posebice rashodi za zdravstvo. Kaže se da se često inicijalno planiraju na nerealistično niskim razinama da bi se naknadnim izmjenama povećavale. Dakle u cijelom ovom izvještaju kontinuirano se spominje kako je zdravstvo zapravo problem i problem su troškovi koji su rashodi koji se povećavaju, a nisu povezani s posljedicama pandemije, poput rashoda opet za zaposlene i mirovine. Isto tako kaže se da državni proračun, manjak koji će se zabilježiti u iznosu od 19,7 milijardi ili 4,7% BDP-a je znatno pogoršanje u odnosu na ranije planirano. Na kraju, kaže se da je ugrožen koncept međugeneracijske solidarnosti kojim se troškovi sadašnje potrošnje prebacuju na buduće generacije pa bi u tom smislu bilo poželjno poduzeti određene reformske zahvate, a da se pritom ne ugrožavaju temeljne postavke već provedene mirovinske reforme i opet ponovo se poziva dakle sve ovo se odnosi na reformu sustava zdravstva na način da ne generira dodatne gubitke koji su kontinuirano iz godine u godinu predmet rebalansa državnog proračuna. Dakle evo cijelo ovo stajalište Povjerenstva za fiskalnu politiku na neki način se vrlo kritično odnosi prema ovom rebalansu. Ja se evo na kraju pitam koliko ovakvih preporuka i poziva na reforme sustava zdravstva treba izdati prije nego pozovemo na odgovornost ministra zdravstva. Dakle, evo ovdje i na prošlom rebalansu vrlo sličan je bio, bilo ovom stajalište Povjerenstva za fiskalnu politiku i u lipnju, dakle kod prvog rebalansa, evo ga sad ponavljamo i ovdje. Ovdje ću sad par stvari ako imam još minutu vremena, par stvari detalja iz, iz podataka od drugih dakle iz Hrvatskih voda, Hrvatskih cesta i Autocesta, neka pitanja koja evo ako može netko odgovoriti, recimo, jadranski sliv, dakle ne vidimo je li bilo išta u planu za prevenciju štetnih djelovanja voda i prevencija poplava dakle kod Hrvatskih voda iako je 2020. bilo ozbiljnijih prijetnji, vidjeli ste Vrgorac, urbano aglomeraciju Splita, Like i Gorskog Kotara, dakle postoje li ikakvi planovi, ima li naznaka da se u slijedećem razdoblju moglo raditi na nekim projektima koji povezuju i prevenciju katastrofa ili štetnih djelovanja voda s potrebama razvoja i zelene i plave infrastrukture. U Hrvatskim autocestama jedna zanimljiva stavka to je 20 milijuna za poticajne otpremnine i izgubljene sudske sporove iz Zakona o radu. Kod Hrvatskih cesta jedno pitanje dakle, razmišljaju li o tome da se pri unapređenju i održavanju postojeće i gradnji buduće prometne infrastrukture planira npr. izgradnja biciklističkih staza i staza za druga osobna E vozila koja sa dio uspostave sustava održive mobilnosti, sigurnosti u prometu, ali i razvoja integrirane turističke ponude. Dakle, do sada se to nije uključivalo u programe i postoje li ikakvi planovi u budućnosti.

Hvala gospodine potpredsjedniče Sabora, poštovane kolegice i kolege, poštovani gospodine ministre, dobro izašao je van, suradnice i suradnici ministra u tom slučaju. Proračun je uvijek na kraju dana pitanje prioriteta. Prije nego što kažem nešto o tome kakvi su ti prioriteti što je vidljivo iz ovoga što smo dobili, htio bi samo reći da smo opet zapravo, dokumentacija koju smo primili i koju smo proučavali opet bila kupus. Dakle, ja ne znam zašto je toliko teško poslati dokumente u nekakvom formatu koji je čitljiv i koji je pretraživ, koji je nekako transparentniji. Odnosno, želim misliti da je to zato što netko u ministarstvu od službi to radi eto jer se uvijek tako radilo pa ne zna da postoje bolji načini da se to napravi, a neću pretpostaviti iako bih i zato možda imao razloga da je to namjerno i da nije intencija da se zastupnicama i zastupnicima u Hrvatskom saboru ti dokumenti dostave u nekom formatu koji bi bio transparentniji i pregledniji. Tako da evo, ako ova kritika može biti primljena na neki način benevolentno, onda za nekakve buduće proračune, za buduće rebalanse bih molio da razmotrite mogućnosti da to bude ipak mrvicu bolje pripremljeno. Dakle, proračun je uvijek pitanje prioriteta. Ja sam izvukao neke stavke o kojima je možda danas bilo malo manje riječi, iz kojih se vidi da zapravo prioriteti nisu takvi, nisu dobri po mom mišljenju.

To su sve stvari koje nam ne trebaju očito. U Hrvatskoj nacionalne manjine nisu žrtve napada iz mržnje, nisu diskriminirane. LGBT osobe ne doživljavaju napade i zločine iz mržnje, nismo imali prilike čitati naslove u novinama o tome kako su se stravične stvari događale recimo ljetos LGBT osobama. Markov trg na kraju krajeva nije ograđen ogradom dan danas zbog zločina iz mržnje koji smo neki ovdje karakterizirali a i predsjednik Vlade na kraju krajeva da je imalo elemente terorizma.

Izvolite.

Hvala lijepo potpredsjedniče. Ministre, suradnici, poštovane kolegice i kolege. Kolega Hajduković danas je dobro rekao, proračun, a s tim i njegov rebalans je svojevrsna politička osobna iskaznica vlade i Ministarstva financija. Pa da vidimo što to kaže osobna iskaznica naše vlade i što je to važno za istaknuti danas u raspravi o drugom proračunskom rebalansu ove godine. Prije svega treba reć i na treba umanjivat činjenicu da se suočavamo s velikim i zdravstvenim i ekonomskim izazovima, da vremena su izazovna i nije jednostavno za predvidjet što će nas dočekat. No jednako tako i u izazovnim vremenima još se čak i više negoli inače još je više nego inače potrebno strateško razmišljanje, odlučnost i racionalnost, a mi imamo vladu na svu sreću koja nas vodi pod sloganom „Sigurna Hrvatska“ Što bi to u ovom trenutku bilo najveće ulaganje u sigurnost? To je zdravstvo naravno. Ja ću sad napraviti jednu usporedbu iako će možda neki reć da je nerealna i da nije za uspoređivat, ali ja evo osobno smatram da je model ili pristupu funkcioniranja isti pa ću malo usporediti trošenje sredstava s trošenjem recimo u kućanstvu. Pa ako netko želi sigurnost u svom kućnom budžetu pa vjerujem da neće odlučit ić kupit Mercedes visoke klase dok nije ni sam siguran hoće li moć podmirit ratu kredita za dopunsko zdravstveno osiguranje. E tako otprilike nekako ja vidim što je naša vlada napravila. Znači u trenutku kada veledrogerije iz mjeseca u mjesec prijete obustavom lijekova, a zdravstveni sustav koji je i bez covida bio na klimavim nogama, znači uz svo loše stanje u zdravstvu mi smo odlučili kupiti borbene avione. Eto to je po meni kao da jedna obitelj kao što sam rekla koja nije sigurna da će podmirit ratu dopunskog osiguranja naruči novi auto jer doista te rate kojima ćemo plaćati borbene avione mogle su u velikoj mjeri rasteretit dug u zdravstvu koji dobro znamo da nije prouzročen samo ovom pandemijom i koji nije od jučer, znači on treba konkretan i strateški i dubinski pristup. To je tema koja nas svake godine dočeka, a mi se samo vrtimo u krug i kao da se ne želimo s ovim pitanjem uhvatit u koštac. Dug se samo povećava iz godinu u godinu, dugovi lete u nebo, a paralelno se smanjuje i dostupnost i kvaliteta usluga. To je ono što se moglo izbalansirat da se smo razmišljali o stavci zdravstva kao o glavnoj stavci u proračunu koja će ovim načinom pristupa kako sada gledamo na nju i dalje ostati rupa bez dna ili bolje da kažem otvorena rupa. Jednostavno nismo si smjeli dozvolit da dugovi u zdravstvu rastu, da nam je upitna opskrba lijekovima, a kupujemo avione od gotovo milijardu eura. Dalje ima puno stavki o kojima bi se dalo raspravljat u ovom rebalansu proračuna, no ja ću samo još spomenut Ministarstvo obrazovanja gdje su sredstva u manjenja, iako kao što sam jutros rekla i ministru Mariću znamo svi da je najbolji zalog za budućnost ulaganje u obrazovanje. Iskoristit ću još jednom ovu priliku i spomenut nevjerojatan primjer stopiranja ili da kažem ne realizacije projekta izgradnje OŠ za djecu s poteškoćama u razvoju u Brodsko-posavskoj županiji koja je i ove godine doživjela umanjenje sredstava, znači četvrtu godinu za redom sredstva za izgradnju su osigurana u proračunu, a onda svakim rebalansom na kraju godine se ipak ta sredstva umanjuju i evo ostaju zapravo zakinuta i djeca i njihovi roditelji ostaju zakinuti za jedan kvalitetan puno kvalitetniji pristup psihosocijalnom obrazovanju i odgoju. Smatram da vlada koja djeluje pod sloganom „Sigurna Hrvatska“ i koja kako kaže radi na stabilnosti javnih financija kao temelju za ostvarivanje gospodarskog rasta, smatram da su ipak podbacili u strateškome racionalnom predviđanju jer evo svake godine trošimo više nego što uprihodujemo, a u velikoj mjeri sredstva nisu adekvatno raspoređena.

poštovani zastupnik Goran Ivanović. Izvolite.

Uvaženi naši dragi čelnici Ministarstva financija, nema ministra, ali manje bitno, čovjek je ovdje sa nama cijeli dan pa ću s njim i započeti odnosno o njemu ću i započeti ovu raspravu. I koliko sam slušao većinu saborskih zastupnika bilo da dolaze s ove ili s one strane, većina se njih složila da je g. Marić vrhunskih financijski stručnjak, čovjek koji dobro upravlja sa javnim financijama u ovim vremenima koja nisu ni sjajna ni bajna. Naravno da financije uvijek iziskuju više rasprave, na kraju krajeva proračun je strateški dokument svake vlade pa tako i ove vlade Andreja Plenkovića, a izmjene, izmjene i dopune proračuna uvijek izazivaju pozornost javnosti, pa evo dozvolite da i ja kažem nekoliko svojih zapažanja vezanih za izmjene ovog proračuna. Dolazim iz Slavonije, raduje me što je Ministarstvo financija našlo prostora u iznosu od 200 milijuna kuna za poljoprivredu, od toga će 100 milijuna kuna biti raspoređeno našim stočarima. Znamo što se trenutno događa na europskom tržištu kad je u pitanju stoka, mislim da je to dobro. Aglomeracije su jedan od preduvjeta da bi Hrvatska bila sutra puno bolja nego što je sada, aglomeracije su pokazale da je to nešto što nam apsolutno treba i ovdje se to kroz ove izmjene proračuna prepoznalo i milijardu kuna je više. Naravno da je glavna tema cijele ove rasprave bila zdravstvo, no mene čudi da jedan dio saborskih zastupnika, a siguran sam da ste imali prilike biti negdje izvan Hrvatske. Ja sam imao priliku biti ne znam u Americi, Australiji, Kanadi i onda sam vidio što znači ne imati zdravstvo. Znači u Ameriku kad smo došli i kad smo sletili prvo što su nam savjetovali, sve ćemo vam dat, pijte, jedite, radite što god hoćete, ali nemojte da vas moramo voditi kod zubara, nemojte da moramo ići negdje jer to strašno puno košta. Naše zdravstvo je dostupno apsolutno svima, budimo iskreni.

30%, znači 30% se nikada ne podigne, tu su CT-i magneti, tu su sve te skupe pretrage, a neki se nisu udostojali ni doći podići svoj nalaz i to košta, to ima visoku cijenu na kraju krajeva koštanja.

Imali smo eksperimenata koji se nisu pokazali dobrim, ali jedan dobar način preustroja hrvatskog zdravstva zasigurno je dobro. No ono što je sigurno i što niko ovdje ne može osporiti da Hrvatska ima zdravstvenu zaštitu, a to će i stručnjaci ima ih ovdje evo g. Ostojić je bio ministar da smo među pet zemalja na svijetu što se tiče dostupnosti zdravstvene zaštite svakom stanovniku u RH. To je nešto što je bitno da naši ljudi koji ovo slušaju da čuju. Ono što je isto također bitno jedinice lokalne samouprave su vam kao obrtnici u poduzetništvu, to su najžilaviji dijelovi Hrvatske. I ovaj Zakon o izvršenju proračuna ide na ruku jedinicama lokalne samouprave i diže im cenzus sa 3 na 3,5%, njima vrlo bitno iako se radi o 0,5% ono kad se uzme cijeli zbir to nije nimalo bezazleno ni malo malo.

Spomenuli ste povećanje sredstava u poljoprivredi, to je naravno pohvalno, a evo i vi i ja dolazimo iz Slavonije i vjerujem da na dnevnoj bazi čujemo dosta komentara poljoprivrednika i stočara, uglavnom se svi oni žale i ne osjećaju se da su u dobroj poziciji. Kažem, pohvalno je da su povećanja sredstva ne samo ove godine nego koliko se sjećam i prošle godine u odnosu na pretprošlu su bila čak i više od 300 milijuna veća, no nekako situacija iz godine u godinu je sve gora i gora, znači sredstva povećavamo, a stanje u poljoprivredi je sve lošije. Nismo samodostatni niti po jednom proizvodu, definitivno ovisimo o uvozu jer nam cijene hrane rastu. I sam guverner je nedavno kad je bio tu rekao da nam cijena hrane ovisi jer smo jer se veže na uvoz, pa evo vaš komentar na to, znači povećavamo sredstva, a stanje je sve lošije. Dobro, ne bi se ja složio s tim mislim da mantramo jednu mantru koja nije točna i nigdje se ne može ona niti statistički ni na bilo koji drugi način pronaći, da sve više ulažemo u poljoprivredu, a da sve manje imamo od poljoprivrede, to nije točno, to nije točno. Ono što Hrvatskoj treba, Hrvatskoj da bi bila i riječ samodostatan to je malo ne širok pojam nego vrlo teška riječ. Biti samodostatan u poljoprivredi ne uspijeva ni zemljama koje imaju puno više obradive površine nego što ima Hrvatska. Hrvatska ima milijun i 200 tisuća hektara obradive površine, jedna Ukrajina ima samo 5 milijuna hektara pod žitom, o kukuruzu i ostalim ratarskim kulturama da ne pričam. Ono što treba, treba naravno raditi na podnim skladištima, na silosima da bi skladištili žito u 6. mjesecu, a prodavali ga u 10. ili 11. kad ima cijenu barem 20 ili 30 puta višu. Ministar je rekao vidimo i u rebalansu da se monetizacija, dakle prodaja spominje sramežljivo, praktički je nema. Slavonika je vaša autocesta, čuli ste za one morske ideje prije nekoliko godina o prodaji autocesta, monetizacija autocesta i sličnim glupostima, šta vi mislite o tome? Bi li vi vašu Slavoniku prodali? A broj dva, sutra je grad Koprivnica slavi svoj dan, kolega gradonačelnik, moj bivši kolega iz stranke iz partije, on je ostao tamo, slavi svoj grad i jako podupirem njegove ideje, nemojte prodavati Podravku, očito nije u sljedećem vašem planu i očekujem u tome da ćete mi pomoći. Ali, problem je slijedeći, drugi put pitajte kolege koliko je nepotrebnih pregleda br. 1 i br. 2 koliko je pregleda koji su normalni i tu ćete se iznenaditi. Da osim tih ideja da se trebaju prodati Hrvatske autoceste, da ih treba monetizirati da treba Slavoniku odnosno ostatak Slavonike od Osijeka do Belog Manastira odnosno do granice sa Mađarskom pretvoriti u poluautocestu a ne napraviti autocestu su samo bile neke od ludih ideja koje su se vrtile čak i u ovoj sabornici nikad ne bi prodao bez cesta ni hrvatski turizam bilježio rezultate koji ne bi bili ni blizu ovih koje imamo sada da nismo izgradili autoceste apsolutno točno. Što se tiče Podravke, naravno da menagment je taj koji diktira tempo, koji upravlja ili ne upravlja sa sustavom.

Hvala gospodine predsjedavajući, poštovani kolega je Ivanović, vi ste rekli da je hrvatsko zdravstvo dostupno svima. Govorite to u situaciji u kojoj upravo primamo vijesti da neke bolnice prelaze na hladni pogon, govorite to u situaciji koja zadnjih dvije godine se događa da nam najteži bolesnici koji nisu COVID bolesnici su na čekanju, onkološki bolesnici i drugi teški bolesnici ne mogu doći do liječničke skrbi koja im je neophodna.

Gospođo uvažena zastupnice Raukar, i vi i ja dobro znate da ja kad sam govorio o dostupnosti hrvatskog zdravstva nisam mislio na situaciju koja je nastala prije dva mjeseca, tri mjeseca ili šest mjeseci.

Bio sam u tom sustavu, znam otprilike s čim su se ti ljudi snalazili, prvo bolnicu pretvoriti da bi uopće mogla primati covid pacijente a sve onda ostalo. No, ja kad sam rekao za dostupnost zdravstvene zaštite, mislio sam na ono što uistinu u Hrvatskoj je.

Poštovani kolega i ministar Marić je danas priznao da niti jedna ozbiljna strukturna reforma nije napravljena, ja sam mu nabrojao dakle neka područja gdje je to trebalo uraditi jer je kratka ova replika, a on ih je dodao još nekoliko. Dakle, po tom pitanju se ništa nije napravilo osim toga mi se nismo okrenuli ni prema tržišnom gospodarstvu, država je još uvijek upravitelj, nažalost loš gospodar tamo gdje to ne bi trebala biti, a one ključne stvari smo prepustili. Dakle što ni jedna ozbiljna država ne prepušta kao što su energetika, kao što su telekomunikacije, pa čak i bankarski sustav. Imamo ovu situaciju s INOM gdje imamo sad i presudu Vrhovnog suda da se zapravo, da je na koruptivan jedan način došlo do preuzimanja upravljačkih prava. Pitao je kolega Bulj gospodina Bačića, ja pitam vas, hoćete li ići u poništenje toga ugovora, jer DORH kaže da čeka vas. Evo pripremajući se za ovu točku dnevnog reda i slušajući uvaženu gospodu iz Ministarstva financija. Znači, kada se pogledaju prihodi gospodarstva i to pogotovo od izvoza, jel tako i naravno od potrošnje, bilježi rast od 9% ako se, ako se ne varam, što će reći da hrvatsko gospodarstvo ipak radi, muči se naravno kao i sve reforme apsolutno ko bi ikada rekao da reforme ne treba provesti, ne samo u zdravstvu nego i ostalim segmentima društva, a što se tiče ovih ostalih pitanja, ja kad budem imao možda priliku upravljati sa sustavom pa ću vam dati odgovore na ta pitanja. Za sada ne mogu biti ničiji trbuhozborac pa da kažem što bi bilo kad bi bilo.

Nemojte odmah sam vam na startu rekao kad sam došao, nemojte zlorabiti instituciju povrede Poslovnika, nitko, niti s jedne strane. Drugi su već dobili opomene, nemojte i vi riskirati. Poštovani zastupnik Glavašević ima repliku. Poštovani kolega Ivanović, u svojoj raspravi ste rekli da je i niste jedini koji je danas to ili nešto slično rekao da je evo svako zlo za neko dobro pa je kriza pokazala di su nam nekakve kao slabosti i tako to. Mislim meni je to iskreno onako dosta teška stvar za i izreći i čuti, jer ja bih rekao da je ako je išta kriza pokazala stvari koje smo znali i od ranije, to su sve neke strukturne mane o kojima se ovdje puno govorilo, s obje strane sabornice. Tako da ja ne bih rekao da je to nešto novo i ako išta drugo više bih volio da je kriza pokazala da smo negdje ipak napredovali u odnosu na to i da smo u nekim segmentima bili otporniji, a čini mi se po svemu što vidim ovih dana i, i, i ova kriza zadnje 2 godine pokazala da zapravo jako loše stojimo.

Ono što je sigurno bogatstvo hrvatskog zdravstvenog sustava, to su ljudi. To su ljudi, to su liječnici, liječnice, medicinsko osoblje koji su ovih 650 dana pokazali da se mogu nositi sa najvećim izazovima koja današnjica nosi. S tim da ne znaju s čim se bori i protiv čega se bori. Prema tome, to je bitno. O ovim uštedama, stvarima, spajanjima dapače, ja mislim da će svako biti sretan i presretan da više novca ostane za neke druge stvari, ali ne pod cijenu da ostavimo ljude bez zdravstvene zaštite, danas mnogi gledaju američke serije, Amerika je mnogima uzor, ali ne bi volio da nam bude uzor u zdravstvu kada je u pitanju ona osnovna zdravstvena zaštita.

Za vodne građevine je samo kriva projekcija vlade što će se u ovoj godini ostvariti. To su ionako sredstva koja više-manje dobijamo iz Europe, a u istom trenutku nismo iskoristili preko 2 milijarde sredstava iz Europe vezano uz potres, zdravstvo, znanost itd. Ali ono što je moje pitanje vama, mi danas ovdje razgovaramo praktički o 15 milijardi povećanja troškova ove zemlje između 1.1. ove godine i danas 1.11. ove godine. Moje pitanje vama, gdje je otišlo tih 15 milijardi i što su građani za to dobili?

Kad sam govorio o 100 miliona kuna, nije 100 nego 200 miliona kuna za poljoprivredu i milijardu za vodne građevine to sam govorio iz perspektive člana Odbora za poljoprivredu pa sam imao priliku danas čelne ljude i ministarstva i Hrvatskih voda čuti i mislim da je to dobro. Na kraju krajeva za mene, moj kraj je to nešto što je najbitnije naravno uz sve ovo što su ostali zastupnici govorili kada je u pitanju i čuvanje radnih mjesta. No, ono što je bitno i što meni nekada malo smeta i završio bi s tim. Ukupno danas je bio čovjek koji vodi Europski revizorski sud, znači ovog trenutka za cijelu EU je ostalo 46% neiskorištenih sredstava. Tako da Hrvatska ovo što je rekao kolega Dončić ne zaostaje. Vrlo malo za 2 postotna poena, ali ako uzmemo da smo tek 2013. ušli u EU [[Upadica: Hvala.]] onda smo tu u prosjeku

Osvrnut ću se u ovoj raspravi pojedinačnoj o rebalansu proračuna na područje kulture. Dakle, u dvije velike katastrofe, znači potres i poplava, epidemija i potres oprostite, kultura je svakako jedan od sektora koji su pretrpjeli najveće negativne učinke tih kriza. U istraživanju utjecaj pandemija Covida-19 i potresa na kulturni sektor u RH koji su zajednički proveli Kultura nova i Ministarstvo kulture konstatirana je ranjivost sektora kulture. Posebice ranjivost samozaposlenih, privremeno zaposlenih, zaposlenih na pola radnog vremena i u drugim nestandardnim oblicima rada te profitnih i neprofitnih organizacija u privatnom i civilnom sektoru koji nemaju osiguranu institucionalnu potporu već su prepuštene projektnoj logici i dinamici tržišta. Dakle, poznata je činjenica da su samostalni umjetnici i kulturni radnici u ovih 20 mjeseci krize dobili slovom i brojkom 4 mjesečne potpore. 3 na samom početku epidemije i jednu u siječnju ove godine na, na peticiju zaposlenih kulturnjaka. Ministarstvo je tu nepravdu u odnosu na sve gospodarske subjekte koji su koristili potpore za prevladavanje krize izazvane epidemijom, znači za preživljavanje opravdavalo raspisivanjem natječaja na koji se mogu javljati samostalni umjetnici, kulturni radnici i organizacije civilnog društva.

Zaustavljen je drugi dio programa kultura u centru, a natječaj on line, kultura on line koji je trebao biti ta potpora što širem krugu aktera nezavisne kulture nije potrošen do planiranog iznosa dapače stavka je u ovoj godini smanjena sa 20 miliona na 11 i 800, znači gotovo za pola. Mi pozdravljamo povećanje stavke mjere potpora kulturnom sektoru uslijed epidemije korona virusa za 9 i pol milijuna, dakle sa 18 i 600 na 28 i 200, no nije precizirano kako će se te mjere provoditi. Dakle, hoće li to biti novi natječaj koji i opet ne obuhvaćaju sve potrebite sa nezavisne scene ili će konačno i samostalni umjetnici dobiti mjesečne potpore i mi snažno zagovaramo da se ispravi nepravda i da se konačno i umjetničkom i kulturnom sektoru daju potpore kao i do sada cjelokupnom gospodarstvu. I molim vas gospodine ministre, drago mi je da ste se vratili, u tom smislu da se osobno založite za umjetnike i kulturnjake jer nadam se da ćete me čuti makar posredno, hvala. Osim ovog velikog problema kulture i kulturnih radnika i umjetnika koji su već 20 mjeseci na koljenima g. ministre, pa i gore od toga dovedeni su na sam rub siromaštva i egzistencije, osvrnula bih se i na nedovoljnu brigu oko filmske baštine, konkretno filmova na celuloidnoj traci koje nepovratno propadaju ukoliko neće biti pod hitno restaurirani. O tome sam već dva puta govorila u slobodnom govoru i tempo restauracije od dva filma godišnje garantira jedino sigurno to da će većina hrvatske filmske klasike nepovratno propasti. U ovom rebalansu proračuna naravno nije vidljivo jesu li za to previđena sredstva, također naravno ni u projekcijama proračuna za '22. i '23. No koristim priliku u ovoj raspravio rebalansu da se u ime filmske zajednice i cijele kulturne javnosti snažno založim i molim i Ministarstvo kulture i vas osobno gospodine ministre da se u proračunu za 2022. svakako predvide sredstva za restauraciju hrvatske filmske klasike na celuloidnoj vrpci i time spase od nepovratne propasti. To nisu velika sredstva u usporedbi sa mnogim drugim stavkama, da ne spominjem već notorne avione, za spas filmova potrebno je petnaestak milijuna kuna i mi naprosto moramo sačuvati hrvatski klasični film od propadanja ukoliko se želimo smatrati civiliziranom europskom državom. Imamo jednu repliku poštovanog zastupnike Grmoje. Kolegice Rauhar, dakle rekli ste tu i spomenuli o tome kako bi trebalo preraspodijeliti proračunska sredstva. Govorili ste o kulturi i onom što je vama pri srcu, ali rekli ste jednu riječ kod aviona, notorni avioni.

Volio bi da to malo pojasnite. Ja smatram da treba više ulagati i u kulturu i u hrvatski film i ostalo. Da, zašto sam rekla notorni avioni zato što su avioni već toliko puta spominjani sa cifrom od 999 milijuna, ne znam više čega u situaciji u kojoj živimo u krizi kao što vidimo i epidemije i potresa koji su se dogodili, koji su ovu zemlju u jednom dijelu zaista doveli u jednu nezavidnu situaciju i smatram i slažem se sa svima onima koji misle da nabavka aviona u ovom momentu ne bi trebao biti prioritet. Ono što bi trebalo biti prioritet što se tiče obrane je cyber područje koje je nažalost koliko sam uspjela ispratiti ima smanjenje recimo u ovome rebalansu, a mislim da bi trebalo imat povećanje, za razliku od aviona.

Poštovani potpredsjedniče Vlade sa suradnicima, poštovane saborske zastupnice i zastupnici. Evo ova rasprava nekako je obilježena upravo više zdravstvom i ovom covid krizom pa slažem se sa svima vama, covid kriza je prije svega najveći zdravstveni problem i pogotovo u ovo današnje vrijeme kad vidimo i brojke da divljaju. Koristim i ovu priliku da i sve naše građane koji se još nisu cijepili pozovem da se cijepe, a sve one koji su se već davno cijepili da se cijepe i trećom dozom i to će sigurno pomoć i zdravstvenom sustavu. Ali upravo covid kriza pored toga što je prije svega zdravstvena kriza ona je i gospodarska i financijska i kao takva i obilježava sve rasprave o proračunu i prošle i ove godine i našem ministru financija nije lako u maloj zemlji kao što je Hrvatska koja je i zadnja ušla u Europsku uniju, a uz to sve još u te dvije godine pogodila su nas i dva potresa tako da možemo reć da on skoro pa mora bit pomalo i čarobnjak. Međutim sve ono što je Ministarstvo financija dobro radilo od 2016. do 2019. to je upravo bio preduvjet da može i dobro reagirati na početku ove covid krize. Tako kad pogledamo, a bilo je dosta priče o javnom dugu danas tijekom rasprave, upravo taj javni dug iz godine u godinu, 2016., 2017., 2018., 2019. postotno je padao u iznosu BDP-a, ali ne samo u postotku, padao je on i u apsolutnim vrijednostima tih godina i to je ono što je bio dobar preduvjet da na početku krize Vlada može reagirati kao što je reagirala, donijet mjere i pomoć poduzetnicima u spašavanju radnih mjesta. A onda bez obzira što je to često puta bilo i kritizirano i od oporbe i puno puta se ovdje u Sabornici raspravljalo o tome treba li Vlada davati direktno sredstva privatnim poduzetnicima, međutim nekad treba nešto i uložit da bi ti se to vratilo i upravo to što je Vlada radila cijelo ovo vrijeme za vrijeme covid krize upravo se vraća sad kroz rast BDP-a ove godine, vraća se i kroz dobru turističku sezonu, vraća se kroz to da nam u postotnim poenima pada javni dug unutar BDP-a. Prema tome sve što je Vlada radila kroz ove dvije godine u vrijeme covid krize sada na neki način i kroz brojke se pokazuje da je dobro pogođeno. No, kako ja dolazim iz Bjelovarko-bilogorske županije i kako je ovaj rebalans i ova rasprava obilježena zdravstvom moram nešto reći o Općoj bolnici Bjelovar koja je naime u vrijeme prošlog župana zadužena za 199 milijuna kuna, a bez da su za to osigurana sredstva za vraćanje tih dugova i da bi ta bolnica uopće mogla kolko tolko funkcionirat, kao neku vatrogasnu mjeru, a onda samim tim ako bolnica dobro funkcionira onda i zdravstveni sustav u županiji može nekako funkcionirat. Podnio sam amandman vezano za Opću bolnicu Bjelovar gdje u ovoj godini im je nužno nekih 2 milijona i 55.000 kuna da uopće mogu preživit do kraja godine, ono što im je ostavljeno od bivše županijske vlasti, a nema to od kud se pokrit.

Ja nisam našao te odluke koje je stožer donosio, a da su one bile krive. Od početka kad o epidemiji nismo znali apsolutno ništa, mjere stožera su bilo pravovaljane, brze. Cijela Vlada je donosila odluke na vrijeme i upravo onakve kakve su trebale bit. Sudjelovao sam u raspravama i 2020. u ovom saboru o tome i kad smo se morali zbog potresa iselit iz ove zgrade. Oporba je uvijek kritizirala te mjere. Kasnije se pokazalo da su te mjere upravo bile pravovremene i da su bile za spas gospodarstva i sigurno ovakvi rezultati i turističke sezone i rasta BDP-a od 9% u odnosu na prošlu godinu ne bi sad bile da upravo taj stožer, vlada i ministarstva nisu radila ovaj posao na ovaj način na koji su radili.

Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Evo nakon cjelodnevne rasprave, objedinjene pod tri točke red je da se malo i rezimira. Čuli smo i uvodno od predlagatelja i raspravu po klubovima, mnoštvo pojedinačnih rasprava što je nekako bilo i očekivano. Kolege sa ove strane sabornice jednostavno, a to je tako, ne postoji prijedlog proračuna i rebalansa koji bi ih zadovoljio. S druge strane i sa ove strane sabornice, naravno, branimo prijedlog naše vlade, našeg ministarstva. Rebalans, zapravo odraz situacije danas, ali i odraz dinamike događanja kroz cijelu godinu dovodi nas zapravo da izmjenama i dopunama proračuna za ovu godinu zapravo rebalansom idemo na prihode od 153 milijarde kuna, na rashode preko 173 milijarde kuna da povećamo deficit, on ide skoro na 4,7% … na 4,5. Detektirali smo i glavne odrednice tog rebalansa, uvećanje izdvajanja za obranu 2,4 milijarde kuna, za plaće nešto preko 900 milijuna kuna, za zdravstvo oko milijardu i pol kuna, rast mirovina nešto preko 600 milijuna kuna, za mjere očuvanja radnih mjesta preko 600 milijuna kuna, za poljoprivredu preko 200 milijuna kuna. Što se tiče prihoda raduje što imamo očekivano povećanje prihoda od PDV-a za preko 2,5 milijarde kuna našeg najizdašnijeg i najbitnijeg zapravo proračunskog prihoda. Znači da stvari idu nabolje, da se izvlačimo iz krize, tome u prilog govori projekcija rasta BDP-a, skoro 9% za ovu godinu čime zapravo vrlo brzo anuliramo one učinke krizne, pandemijske, lockdown godine da se tako izrazim. Zaposlenost se drži na zadovoljavajućim razinama, stopa nezaposlenosti također, očekuje se da će zabilježiti određeni pad. Udio duga u BDP-u smanjuje se, unatoč rastu javnog duga, ali ono što je najbitnije udio duga u BDP-u se smanjuje na 83,1% iako nismo ispod onih željenih 60%, ali smanjenje odnosno dinamika smanjenja javnog duga je na zadovoljavajućoj razini i ispunjavamo ona pravila. Uz konstataciju da će klub HDZ-a podržati kako izvješće o izvršenju proračuna za prvih 6 mjeseci ove godine, izmjene i dopune Zakona o izvršenju državnog proračuna i izmjene i dopune proračuna odnosno rebalans za 2021. godinu.

Zaključno treba imati ono neke zaključke, implikacije vjerovatno, no međutim na puno pitanja je ministar Marić danas, ha, pokušao odgovoriti, na neka pitanja nije odgovarao, koja se, ha, tiču se i rebalansa proračuna, tiču se i projekcije proračuna za sljedeću godinu i za ono plus 1, plus 2. Dakle, nije odgovoreno na pitanje što je vezano sa rebalansom, zašto ova Vlada nije i kada će provesti reforme, onako, ekonomski sramežljivo je odgovarao na neka pitanja, što će biti s inflacijom i kako se misle postaviti u vezi s inflacijom. Naravno tu su i pitanja trošarina, osobito ono što smo mi iz SDP-a predlagali, što se tiče cijene goriva, to su plivajuće ili plutajuće trošarine i naravno ono ključno pitanje kako misli riješiti problem, pitanje, kako god hoćete, zdravstvenog sustava, da se ne ugrozi zdravlje građana, jer je očito da njegov kolega Vili Beroš to ne zna ili nije u stanju napraviti. Stoga će ono završno sa nekim implikacijama ili bez Klub zastupnika SDP-a glasati protiv rebalansa proračuna. Naglasit ću još nekoliko ključnih stvari koje su nas onako, zabrinule, dakle to je nekontrola rashodovne strane i porast ukupnog deficita, tj. duga, tj. manjka na skoro 5% BDP-a ako uključimo i lokalnu, da tako kažemo, tj. regionalnu samoupravu, dug opće države. Nakon toga 200 milijuna kuna koje je bačeno u vjetar a nije odrađeno, uključeno, napravljeno što se tiče obnove u županijama koje su stradale od potresa. I naravno tu je oko 200 milijuna kuna neiskorištene hrvatske, da tako kažemo, komponente za sufinanciranje različitih EU projekata, što je doprinijelo, dakle nekakvoj šteti od 2,5 do 3 milijarde kuna.

Izvolite.

Hvala poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, kolegice i kolege. Veće je puno toga rečeno, puno toga sam i ja sam rekao, puno su rekli kolegice i kolege iz Kluba socijaldemokrata, neću se ponavljati, reći ću samo da dobrog gospodara karakterizira i dobro gospodarenje. I rashodima i prihodima. Prihodi su se desili, više bih to tako rekao dogodili, manje planirali, rashodi se nisu planirali, to je ono što se moglo planirati. I na kraju dana imamo proračun ovakav kakav imamo. Imamo nošenje sa najbitnijim i vrlo izazovnim situacijama pred hrvatskim društvom, gospodarstvom, državom, ako hoćete, takvo kakvo imamo. Vrlo nekvalitetno, vrlo netransparentno, vrlo neučinkovito na kraju dana. Jer ono što je sporno na kraju jest kako se troše novci poreznih obveznika, kako se troše svi naši novci, dakle svi ovdje plaćamo porez, ali naravno i naši sugrađanke i sugrađani koji nas i gledaju i koji su nas ovdje izabrali, plaćaju porez i imaju pravo znati kako se njihov porezni novac troši. To je onako kako bih sažeo ovu cijelu priču. I upravo zbog toga i zbog razloga koji su moji kolegice i kolege iznijeli u raspravi, kao i ja osobno, ovaj rebalans proračuna nećemo podržati.

Izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani kolegice i kolege. Evo nakon cijelog dana rasprava ide svom kraju. Ovo je drugi rebalans proračuna u ovoj godini. Ono što će biti zasigurno zanimljiva rasprava će biti rasprava vezana uz sam proračun koji nam slijedi za tri do 4 tjedna. Svi smo se otprilike referirali na iste stvari. Postoji vam ona jedna kletva koja kaže, dao Bog da živio u zanimljiva vremena. Dakle, mi se ne možemo požaliti da ne živimo u zanimljiva vremena, jednako tako ministar Marić, upravo je otišao, ali ja to, a oprostite, oprostite, taman mi se učinilo da odlazite, ali tak ste brzi da to nisam ni primijetila, ali vjerovali ili ne imam potrebu u jednoj rečenici pohvaliti ministra koji uredno s nama sjedi cijeli dan, koji pažljivo sluša ono što govorimo i u ovoj Vladi imamo različitih ministar, da tako budem nježna, ministra Marića sigurno ne krasi ono što krasi našeg Premijera i niz drugih ministara, bahatost i bezobraština. On uredno tu sjedi, uredno pokušava dati odgovore na sve ono što pitamo, drugi par opanaka je da li smo mi zadovoljni s tim odgovorima ili ne, ali ministar Marić uvažuje saborske zastupnike i odgovara zaista vrlo pažljivo i vrlo strukturirano i vrlo stručno na naša pitanja. Karakteristika ovog rebalansa se može zaista reći u nekoliko rečenica. Prvo pokazuje da je ova Corona nekako otkrila sve one najslabije točke našeg zdravstvenog sustava, koji zdravstveni sustav zaista, i to nije od jučer, ali ova Corona pokazala razmjere tog da se zdravstvenim sustavom ne upravlja. Jednako tako ovaj rebalans proračuna pokazuje kroz brojku onu činjenicu na koju upozoravamo neko vrijeme, a to je da od obnove iza potresa koji je zadesio grad Zagreb i dvije županije, Zagrebačku i Krapinsko-zagorsku odnosno područje Banije odnosno Banovine nema ništa. Ta obnova ne postoji, ja moram ponoviti nešto što svaki put naglašavam i kažem, ta obnova je sramota ovog premijera i ove Vlade jer obnova ne ide. Pritom obnova zgrada javne namjene, za to nije kriv niti zakon niti izmjene zakona jer ovaj zakon u principu jer kad je riječ o javnim zgradama nemamo problem niti vlasništva, niti imamo probleme elaborata i etažiranja niti imamo problem legalizacije ili ne legalizacije, obnova javnih zgrada je trebala ići bez obzira na Zakon o obnovi. Treća stvar je da reforme ne stanuju na Markovom trgu preko puta. Onda kad reforme ne stanuju na Markovom trgu preko puta, onda one ne dolaze niti u ovaj sabor. Uvijek neku nepriliku trebate pretvorit u priliku, ja sam bila duboko uvjerena da će se potres pretvoriti u priliku, duboko sam bila uvjerena da će tamo negdje prošle jeseni krenut se s obnovom i da će to zaista se pokazati i kroz proračune odnosno kroz one prihodovne stavke. Od toga nema ništa. Dakle period koji ove se trebao iskoristit za reforme, nijedna reforma nije jednostavna, svaka reforma je bolna i svi će biti deklaritivno za reforme, ali ne u mojem dvorištu. Reforma nema, obnove nema, koji su problemi zdravstva to niko ne može odgovorit. Ministar Marić uredno sluša sve ono za što su u ovoj vladi ja bih rekla krivi neki drugi. Ovaj popis stanovništva će pokazat da nas u Hrvatskoj ima otprilike 3 milijona i 800, ako se uspije doć do brojke 4 milijona mislim da ćemo, da je to skoro nemoguće. Svi koji se s tim bave i koji o tome nešto znaju govore o 3 milijona i 800. Nama je hitno potrebna suvisla strategija demografskog oporavka ili razvoja RH i to je jedna tema o kojoj bi trebalo raspravljat u ovom saboru jer onda je pitanje tko će puniti proračune, ali ako nismo spremni za tu strategiju i tu raspravu onda bi trebali biti spremni za strategiju zapošljavanja stranaca, zapošljavanja ljudi koji traže azil, zapošljavanja nekih drugih [[Upadica Reiner: Hvala.]] i tu strategija isto je jedna od osnova za Izvolite.

Evo i u ime Kluba zelenog-lijevog bloka nažalost moram potvrditi ono što je i kolegica prije mene, Mrak Taritaš naglasila, ali i mnogi drugi danas, a to je da je ovaj rebalans proračuna zapravo kapitulacija ove vlade pred obnovom i Zagreba i Zagrebačke županije, ali i Banije. I to je sada jasno vidljivo, dakle po stavkama u proračunu, a vrlo sam nekoliko puta jasno naglasila da je proračun onaj glavni instrument u kojem se vidi politika neke vlade. I u ovom proračunu odnosno njegovom rebalansu vidi se točno to. Vidi se da nije postojala namjera, da nije postojala organizacija i da nije postojao plan obnove. Posebno ću reći za Zagreb iz razloga što je zagrebački potres bio prije više od godinu i pol dana. Posebno ću to naglasiti zato jer smo dobili gotovo 5 milijardi kuna iz Fonda za solidarnosti za obnovu zgrada javne namjene za koje je evo kolegica Mrak Taritaš isto sama naglasila. Mi smo mogli obnavljati ovako i onako, nije bio problem u zakonu. Dakle imali smo sve što smo trebali imat za obnovu javnih zgrada i novce i sređena pitanja vlasničkih odnosa i nismo napravili ništa. Ne samo to, nego smo od 800 i nešto miliona kuna planiranih na početku godine dakle smanjili od 820 miliona kuna, rebalansom prvo smanjili na 624 miliona kuna u 6. mjesecu da bi sada se to svelo na 82 miliona kuna na poziciji Ministarstva graditeljstva. Mislim ako to nije kapitulacije ne znam šta je. Dakle u Ministarstvu kulture smanjili su se predviđeni rashodi za istu tu namjenu za više od 60% U obrazovanju od 6 projekata svi se drastično smanjuju i kao što je kolega Bakić rekao, 5 njih za više od 90% Dakle moramo si jasno priznati, odnosno vlada mora priznati građanima Zagreba i Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije za koje je dobiveno ovih 5 milijardi iz Fonda solidarnosti da li ima ili nema namjeru raditi obnovu? Da li je ili nije tražila i da li će ili neće dobiti produženje roka za korištenje Fonda solidarnosti? Jer ako neće mi moramo jasno ljudima reći koliko će se novaca tih vratiti i mislim da bi bilo fer i u redu da se to već reklo. Isto tako osim što smo ovdje kapitulirali i priznali da ne možemo iskoristi novce koji su nam dani prije godinu dana, nisu nam dani jučer pa sad nismo stigli iskoristit, prije godinu dana su ti novci stigli, prije godinu dana, s tim da ste 6 mjeseci ranije znali da će doći pa su se mogli pripremati projekti za to. Dakle, osim toga što smo doslovno pročerdali ta sredstva i pročerdat ćemo još više, jer do svibnja nećemo uspjeti ugovoriti te projekte za veliku količinu tih novaca. Mi smo još uz to povećavamo rashode oni koji dolaze iz naših vlastitih prihoda naših građana od poreza, pa ćemo za dvije i nešto milijarde kupiti vojne avione.

Ali ne, mi ne radimo obnovu ali kupujemo avione jer se prioriteti ove Vlade znaju. Građani sigurno nisu taj prioritet. I još jedna stvar koju građani moraju znati. Rebalansom proračuna odobrava se Fondu za energetsku učinkovitost višak od pola milijarde kuna. Pazite, višak, jer nemaju na što potrošiti, jer naši građani ne trebaju energetsku obnovu kuća.

Izvolite.

Evo cijeli dan smo od 9.30 nakon slobodnih govora ovdje raspravljamo o ovoj važnoj temi. Ja bih htio nekoliko naglasaka. Proračun ti je ustvari sve, on ti pokazuje smjernice kako razmišljaš i u kojem na koncu s onim što možeš, je li naravno i u kojem smjeru vidiš razvoj svoje države. Ministre ja ću ponovno dakle repiticije smatrati studiorom, pa ja inače ne odustajem. Katali Novak mađarska ministrica obitelji najavila je novu mjeru za obitelj u Mađarskoj 6,2% svog proračuna od nove godine ukupno 8,5 milijardi eura u svoje obitelji. Nama 250 tisuća ljudi je otišlo iz Hrvatske i mnogi još razmišljaju da li da napuste ovu našu zemlju pradjedova za koju su mnogi dali svoje živote i utkali, utkali ih u našu slobodu. Vaša je najveća odgovornost jer vas je tu narod postavio, ali moramo svi napraviti što možemo. Hrvatska je samo u prošloj godini izgubila jedan grad veličine Križevaca. Moramo tu nešto napraviti. Demografija jedne zemlje nije važna zbog pitanja radne snage iako je to njezin važan segment, već je važna s perspektive nacionalne sigurnosti. Sve je povezano. Vrijeme je da toga postanemo svjesni. Ministre ja ću ponovo zavapiti. Nemojte molim vas, sve što možete učinite da nam Hrvatsku ne odvedu pod pritiskom dakle određenih interesnih skupina u lock down. Uništit će nas to. Uništit će ovaj narod. Grad Makarske, jedan Metković nestane jer ljudi umru od posljedica pušenja. Što sada? Hoćemo zabraniti svima pušenje ili ćemo objasniti teške posljedice? Objasniti koliko je opasno, koliko je opasno i štetno i onda reći na slobodu. Ne treba se biti medicinar da virus ne možete spremiti u Aladinovu svjetiljku i začepiti ga. Znači proći će kroz naše društvo. Moramo zaštititi rizične skupine, naše starce, sve govorite javno, sve svima jasno i pustiti na slobodi hrvatskoga naroda i moramo živjeti. Ja znam da mi nismo zubić vile, ali oprostite 8 tisuća djece osnovnoškolske svaki dan u svijetu. ljudi svaki dan. U našem svijetu ima hrane za sve, a mi bacimo 1,3 milijarde tona hrane. Hajmo da nam na našoj maloj planeti djeca ne umiru od gladi.

A možda nije, ali možda kada budemo umirali ćemo znati da smo dali sve od sebe. Zar nije to jedini smisao da daš sve od sebe? Ali daš sve od sebe. Ideš spavati mirno, imaš miran san. Pa nema novca koji to može platiti. 500 milijuna ljudi je palo ispod razine siromaštva. Sa 135 milijuna na 270 milijuna ljudi je narasla brojka gladi. Ogroman porast je mentalnih oboljenja, depresije, anksioznosti, na žalost suicida. 24, da, da, na svijetu, 24 milijuna studenata prema UNESCO-u je prestalo studirati. Pa to su užasni podaci, o tome nitko ne govori. Dakle naravno da me ne bi netko krivo shvatio, jedan izgubljeni život previše je. Ali onaj koji ima moć u rukama on gleda sve, on gleda i sve ono što dolazi. On predviđa korake i on razmišlja o budućnosti cijelog naroda i cijele naše države, pa molim vas da to i učinite. Hvala. Time bih ja zaključio raspravu o sve ove tri objedinjene točke, a o njima ćemo glasovati kada se steknu uvjeti. Sada ćemo napraviti jednu stanku do 9 sati, kada će biti sljedeća točka.